Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Sada je na redu - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, drugo čitanje, P.Z.E. br. 184. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno tumačenje? Da. Izvolite. Dakle, pred nama je Konačni prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza. Ovaj zakon donesen je 2016. godine i stupio je na snagu 1. siječnja 2017. Zakonom su propisane odredbe kojima se uređuju administrativna suradnja u području poreza između RH i država članica EU. Automatska razmjena informacija o financijskim računima između RH i drugih jurisdikcija i provedba Sporazuma između Vlade RH i Vlade SAD-a o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e. Zakonom su propisane odredbe nužne za usklađivanje sa brojnim EU direktivama koje za svoj cilj imaju razmjenu informacija među nadležnim tijelima, a kako bi se spriječilo porezne utaje. Naime, u skladu sa globalnim kretanjima EU je u cilju borbe protiv poreznih utaja osigurala pravni okvir za proširenje automatske razmjene informacija na financijske račune u skladu sa razvijenim globalnim standardom, tzv. … [[Govornik govori engleski, ne razumije se.]] CRS. Republika Hrvatska kao članica EU od 1. siječnja 2016. godine primjenjuje globalni standard na temelju Direktive 107 iz 2014. čije su odredbe usklađene sa Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza. Time se osigurava razmjena informacija o financijskim računima između RH i država članica. Osim europskog zakonodavstva Vlada RH primjenjuje Sporazum između Vlade RH i Vlade SAD-a o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e.

Kao članica globalnog foruma među prvim je državama koje su potpisale mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima. To je bilo u listopadu 2014. Danas RH sa 55 drugih država ima u primjeni mnogostrani sporazum, a i sa SAD-om primjenjuje već spomenutu FATCA-u. Radi što učinkovitije borbe protiv poreznih prijevara i utaja EU je u prosincu 2016. usvojila proširenje administrativne suradnje u području poreza. To je direktiva 2258 iz 2016. na način da je propisala mogućnost poreznim tijelima da pristupe informacijama o sprječavanju pranja novca koje su u posjedu subjekti koji provode dubinsku analizu stranaka. Dakle, ovim izmjenama i dopunama propisuje se usklađivanje sa spomenutom Direktivom 2258 iz 2016. od 6. prosinca, dakle prošle godine. O izmjeni Direktive broj 16. iz 2011. u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprječavanju pranja novca kako bi se osigurao zakonodavni okvir za daljnje jačanje borbe protiv poreznih prijevara. Omogućava se učinkovitije praćenje postupaka dubinske analize koje primjenjuju financijske institucije na način da se poreznim tijelima omogući pristup informacijama o sprječavanju pranja novca koje su u posjedu subjekti na temelju Direktive 849. iz 2015. Europskog parlamenta i vijeća od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskih sustava za pranje novca ili financiranje terorizma, te o izmjeni Uredbe broj 648 iz 2012. Stoga se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza osigurava pristup informacijama kod subjekata koji provode dubinsku analizu, dakle financijske institucije i svi drugi obveznici primjene i provedbe dubinske analize, a koje se informacije odnose na mjere dubinske analize stranaka, čuvanje evidencije o transakcijama, informacije o stvarnom vlasniku i stvarnim vlasnicima koje se prikupljaju, obrađuju, čuvaju u skladu s propisima kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Poreznoj upravi su u skladu s propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma izravno dostupni podaci koji se nalaze u registru stvarnih vlasnika kao i podaci o stvarnom vlasništvu koji se nalaze kod pravnih subjekata i upravitelja trasta ili s trastom izjednačenog subjekta stranog prava. Dakle, temeljem donesenih EU i nacionalnih propisa, te potpisanih mnogostranih sporazuma prostor izbjegavanja, odnosno mogućih poreznih utaja sve se više smanjuje. Naime, kako je rečeno sve više država pristupa sporazumima, a istodobno se proširuje i opseg informacija koje se razmjenjuju među državama članicama, odnosno nadležnim tijelima. Ove izmjene i dopune zakona idu upravo u tom smjeru. S obzirom da nije bilo primjedbi zastupnika na tekst prijedloga zakona tijekom prvog čitanja u Hrvatskom saboru te da je u ovom konačnom prijedlogu zakona isti doživio samo manje nomotehničke korekcije predlažemo Saboru prihvaćanje izglasavanja ovog konačnog prijedloga zakona. Ne. Otvaram raspravu. Imamo samo 1 Klub zastupnika a to je HDZ-a, uvaženi zastupnik Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo danas već imamo drugi zakonski prijedlog za koji bi mi saborski zastupnici a takav nekakav zaključak će ići u ime Odbora za financije trebali donijeti odluku da nema nikakve potrebe kada su ovakva tehnička usklađenja sa direktivama EU, takvi prijedlozi zakona idu u dva čitanja bez obzira što to Vlada mora napraviti da ne bi dobila kritike iz Brisela. Ali mislim da mi i zbog operabilnosti i operativnosti i svega naprosto nema potrebe da se ovakvi, tehnički zakoni nalaze dva puta na raspravi u Saboru. Dakle jedan na očigled zakon međutim gledajući na ono što sve krije potencijalne mogućnosti koje će porezna uprava imat i sutra kada se usvoji ovaj zakon on nije baš tako tehnički i nije baš tako da kažem jednostavan jer nekim odredbama ovoga zakona porezna uprava dobiva mogućnost da dođe do podataka o kojima je mogla do sada samo sanjati. Dakle nije ovdje samo izmjena zakona da se spriječi borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza i poreznih utaja. A ono što je vrlo bitno zašto je u principu i kada je došlo uopće do razmjene ovakvih podataka ne samo između zemalja članica EU nego zemalja diljem svijeta a to je pokrenuta, sile alijanse kada su pokrenule jedna sveopća borba protiv terorizma i svjesni su svi bili da naprosto se mora ući u sve pore i sve tragove novca. Jer ako ne uđete u to postoje razno razne mogućnosti za financiranje. I vidjeti ćete kada je taj jedan novi oblik terorizma poprimio maha koliko je financijskih zakona promijenjeno i koliko je promijenjeno, nekakvih zidova srušeno da se dođe do određenih financijskih podataka. Pa sjetite se samo i jedne naše domaće priče oko određenog iznošenja novaca '90.-tih godina iz Hrvatske kako niti HNB niti tadašnji financijski inspektorat nije mogao doći do informacija izvan RH a kao što vidite sada ne samo Ured za sprječavanje pranja novca nego i financijski inspektorat a prije svega porezna uprava može doći praktički do najsitnijeg financijskog detalja o tome tko je vlasnik pojedine tvrtke, tko je stvarni vlasnik, kakvo mu je stanje na žiroračunu, gdje nastaje porezna obveza, gdje taj porez treba platiti. Dakle bez obzira što ovaj zakon ima samo 6, 7 članaka, tehničkih promjena, on daje velike mogućnosti poreznoj upravi da se bori protiv utaje poreza. Pa na kraju krajeva i uvođenje OIB-a u RH išlo ka jednom cilju da se dobije jedna sveopća krvna financijska slika tijeka kretanja novca, vlasničkih odnosa pojedinih tvrtki i na kraju krajeva otkud pojedincima određena imovina da li imaju pokrivene te novce sa legalno zarađenim novcima i da li je na te novce plaćen porez. Dakle i odredba članka 4. koja kaže pristup informacije koje se odnose na dubinsku analizu i na stvarnog vlasnika jasno govori da Ministarstvo financija, tj. porezna uprava može za potrebu učinkovitog praćenja postupka dubinske analize koje primjenjuju izvještajne financijske institucije u smislu ovog zakona pristupiti mehanizmu da dobije podatke kao što sam već rekao do kojih jučer nije uopće mogao doći. I također ono što je vrlo bitno, skupine multinacionalnih poduzeća to je članak 6. čiji ukupni konsolidirani prihod skupine u prethodnoj poreznoj godini prelazi iznos od 750 milijuna eura ili iznos u drugoj valuti koja odgovara navedenom iznosu. Mislim gospodine državni tajniče da je možda ovdje trebalo primijeniti u protuvrijednosti a ne koji odgovara navedenom iznosu jer u financijama to je pojam koji se možda ne spominje. I na kraju u članku 7. su kaznene odredbe. Kada pogledate te kaznene odredbe su vrlo niske u odnosu na ono što pojedinci pokušaju prikriti iako ih se temeljem odredbi ovog zakona prikrije ali kazna od 20 tisuća kuna, od 2 do 20 tisuća kuna morate priznati su vrlo male za pojedince koji, u pojedinim slučajevima vjerojatno žele prikriti i sakriti milijune ili desetine milijuna kuna ili desetine milijuna eura. Ali to je vjerojatno prema našim prekršajnim zakonima i to je neadekvatno onome u principu što se događa kada se ovi podaci prikriju. Dakle Klub HDZ-a će podržati ovaj konačni prijedlog zakona. Ljudi koji se u Ministarstvu financija i u poreznoj upravi bave sa ovim poslom najbolje znaju koliko ove odredbe zakona će im pomoći sutra u sprječavanju i evaziji toga da netko zbog toga što je negdje ili na neki način osnovao negdje poduzeće, da izbjegne poreznu obvezu u RH a za jednu opću, sveopću sigurnost vrlo bitno je da se vidi tijek novca i da se na takav način na minimum svede financiranje terorizma u cijelom svijetu. Hvala lijepa. S time zaključujem raspravu o ovoj točci, glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

Nadam se da se svi slažemo s time da objedinimo a ne pojedinačno da o tome. Vidim da nitko nije protiv.

Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da, poštovani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodin Zlatko Mateša. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici i zastupnice.

Prvo što se tiče pravnog okvira HOO je udruga, često se to na neki način ne razumije, često ima pitanja da li smo mi neka agencija, dio državne administracije, ne, mi smo udruga. Na Olimpijskoj povelji. Usklađenost našeg djelovanja sa Olimpijskom povelja kontrolira Međunarodni olimpijski odbor a s druge strane Zakonom o sportu i Zakonom o udrugama je propisano što HOO radi u onim slučajevima kada se radi o hrvatskom sportu. Pa što to radi? HOO zapravo u osnovi financira i suportira sve nastupe naših sportašica i sportaša na međunarodnim natjecanjima, pripreme a za Olimpijske igre i opremu i sve ono što ide uz to. To je jedan ogroman posao da bi ste imali sliku oko toga što to zapravo znači u jednom vremenskom razdoblju, primjerice u slijedećoj godini, naše sportašice i sportaši nastupit će na preko 760 međunarodnih takmičenja svjetskog i europskog ranga što znači da gotovo svaki dan u godini idućoj, dvije naše ekipe, ili pojedinac ili pojedinaca će se natjecati na nekom međunarodnom natjecanju. Nacionalne saveze. Mi imamo 73 nacionalna saveza i 22 lokalne športske zajednice. Osim financiranja nacionalnih sportskih saveza, mi isto tako financiramo tzv. razvojne programe koje možete naći u materijalima koje ste dobili. U prosjeku u tim razvojnim programima ima oko 300 sportašica i sportaša od najmlađih koji imaju svega dvanaestak godina do onih koji su olimpijski kandidati. Primjerice, Tin Srbić je 8 godina bio u našim razvojnim programima prije nego što je postao svjetski prvak, ušao je u te razvojne programe sa 12 godina. Druga komponenta razvojnih programa su treneri. U prosjeku ih je negdje oko 70 i osim izbornika nogometne reprezentacije koje mi ne financiramo, svi drugi treneri koje vi znate iz sportskog života Hrvatske su financirani od strane HOO-a, svi izbornici nacionalnih selekcija, svi treneri naših najvećih sportskih zvijezda, najvećih uspješnica hrvatskog sporta, njihovi treneri a često i širi kontekst njihovih stručnih stožera, financiran je od strane HOO-a. Što mi ne financiramo? Ne financiramo klubove. Dakle, naš odnos je samo sa nacionalnim savezima i to na način da im transferiramo sredstva koja su odobrena od strane da li ranije ministarstva ili danas Središnjeg državnog ureda za sport i ta sredstva mi moramo u svakoj stavci opravdati i prikazati na što su utrošena. Osim toga lokalne športske zajednice su dio onoga s čim se HOO bavi, u suradnji sa lokalnim športskim zajednicama radimo zajedno na unapređenju športske infrastrukture, dajemo određenu opremu najmlađim selekcijama i tu mislim da stvarno imamo dobre rezultate, makar po onome što kažu ljudi koji vode lokalne športske zajednice. U to uključuje se i čitav niz programa koji objedinjuju mali djecu vrtićke, školske, predškolske dobi, koji na godišnjem nivou ima ih 10, 15 000, koje sudjeluju u našim programima, u kojima se promiču olimpijske vrijednosti. Kako se financira HOO? Dva su osnovna izvora. Vidite iz materijala koji su vam dostupni, jedan se odnosi na sredstva koja se prikupljaju od igara na sreću, dakle svaki igrač koji uplati bilokoji iznos da li u lutriji, da li kladionicama, 5% od te uplate ide u posebni fond pri Ministarstvu financija. Taj posebni fond se onda dijeli raznim korisnicima temeljem odluke Vlade i obično naš dio, da tako kažem, mi nismo jedina krovna udruga, uz nas postoje paraolimpijci, gluhi, akademski šport i školski šport. Dakle, naš dio obično je negdje oko 35 do 37%, ovisno o godini i to onaj dio kojim se financira vrhunski sport u Hrvatskoj svih 73 nacionalna saveza. Druga komponenta jesu naši vlastiti prihodi. Oni se vidite iz materijala, prema godinama kreću između 10 i 15 milijuna kuna. Njihov izvor je marketing, naš vlastiti, njihov izvor je Međunarodni olimpijski odbor i Europski olimpijski odbor. Ta sredstva nisu predmet koja se tiče ove naše rasprave jer se ona autonomno dijele odlukama skupštine HOO-a i ne ulaze u krug javnih sredstava. Što se tiče onoga što je uvijek čarobna riječ i jako bitna transparentnosti, ja moram reći da mi imamo jedno 6 stupnjeva kontrole. Dakle imamo internu kontrolu, komercijalnu reviziju već godinama puno prije nego što je to zakon uopće uveo kao potrebitu.

Mi ne znamo ni za jedan drugi takav slučaj. Prema tome, pokušavamo da to bude dostupno, razvidno i transparentno za sve one koji imaju interes da to vide. U ovim materijalima koje danas imate, ja neću više puno govoriti o onome što je unutra. … [[Govornik se ne razumije.]] puno toga, puno podataka. Reći ću samo za 2016. da je to bila najuspješnija godina u povijesti hrvatskog sporta. Na činjenicu da smo mi po svim mjerilima, koju su radili i naši i strani, strana tijela poput engleskih i američkih, uspoređivajujći ili sa BDP-om ili sa brojem stanovnika, među 10 najbolje na svijetu. Mislim da ima jako malo djelatnosti u kojima je Hrvatska među 10 najboljih na svijetu. Eto, to sam htio reći uvodno, sigurno ćete vi imati neka dodatna pitanja. Mi smo tu da na to odgovorimo. Imamo više replika. Izvolite.

Naime, čini se da sport u hrvatskom društvu izaziva vrlo velike prijepore, pa i društvene sukobe.

Očito da se te strategija ne želi donijeti, očito je da se netko te strategije boji.

Pitanje je izvrsno. A to je dio koji sam ja trebao reći, a zaboravio sam. Prvo, je ima, situacija u našem sportu koji rađaju prijepore i gdje imamo vrlo loših primjera i gdje imamo vrlo velikih tenzija. Nažalost, to je više-manje vezan za jedan sport i na neki način, to otežava na neki način i drugim čimbenicima hrvatskog sporta, gdje se na njih zbog toga onako malo zaboravlja. Poglavito je dobro što ste pitali za nacionalni program sporta, odnosno, za strategiju. Nju čekamo 11 g. uvaženi zastupniče. Bila je odredba Zakona o sportu, pred 11 g. da se u roku od 9 mjeseci, mora donesti nacionalna strategija. Tek sada će biti pred vama. Koliko je meni znano, vrlo brzo ćete dobiti nacionalnu strategiju razvoja sporta, moći ćete ju razmotriti i dati svoje prioritete. I isto tako novi Zakon o sportu. Prema tome, da u pravu, ste, to je dokument nedostajao. To nije naš dokument. Mi možemo sudjelovati u njegovom radu, izradi, ali mi našu strategiju imamo, usvojenu od skupštine, prije nekoliko godina. Ali, eto, tako se dogodilo, da iz meni nepoznatih razloga, ta odredba Zakona o sportu, nije Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Mateša, slušajući pozorno vaše izvješće, zapravo mi uvijek, onako sramežljivo volimo govoriti o našim uspjesima. Spomenuli ste uredbu o rasporedbi sredstava od igara na sreću i lutrijskih sredstava.

I u toj olimpijskoj godini ovakvo jedna mala zemlja, od 78 zemalja koja su dobili medalje, biti na 17 mjestu sa 10 medalja je iznimno veliki uspjeh i to treba konstantno apostrofirati, govoriti, naglašavati, s tim se zapravo hvaliti. Drago mi je zbog toga, drago mi je zbog tih naših sportaša, treba ih sve redom spomenuti. I od gospodina Glasnovića, pa sve dolje do Branke Vlašić, braće Sinković, Perkovićke, … [[Govornik se ne razumije.]] sjajne gospođe Kolak, međutim, u ovom izvješću vašemu, se također spominje i Hrvatska olimpijska akademija, sa 31 programom i sa 353 sudionika i kaže se u izvješću da je ovo po prvi put da iz proračunskih sredstava iz državnog proračuna nije bilo sredstava za ovu akademiju, te da su polaznici morali sami plaćati zapravo ovu akademiju.

Da, uvaženi zastupniče, mi imamo Hrvatsku sportsku akademiju, čija je svrha da kroz razne tečajeve osovljavanja poglavito osposobljava ljude koji će voditi sportske aktivnosti u manjim sredinama, na nižim nivoima takmičenja ili će unaprijedit neka svoja znanja. Prednost je toga što se to upisuje u stručnu spremu i naravno da je to od velike koristi. S druge strane, stvari se mijenjaju. Ima na tržištu i drugih organizacija koje se time bave i ja predmijevam da zbog toga, zbog te situacije da ne bi se narušila nekakva tržišna utakmica proračun više nije volja financirati Hrvatsku olimpijsku akademiju kao nešto posebno. No, mi ćemo to raditi i mi ćemo, mi smo preuzeli obvezu da ćemo sami financirati one programe koji su nam deficitarni. Mi imamo izvrsne kineziološke fakultete i u Splitu i u Zagrebu, ali oni imaju negdje u programima manje od 30 sportova, a mi imamo preko 73 saveza koji imaju nebrojeno puno disciplina i to je neki način da popunimo tu rupu da tako kažem u obrazovanju i naravno da ćemo to i dalje činiti.

Ja ću spomenuti još jednu čarobnu riječ koja se često koristi u Hrvatskoj proteklih godina. Ona je vezana uz EU fondove.

Mene zanima bez obzira na ova sredstva koja su već navedena kakvi su planovi za dalje, kakve planove za dalje Hrvatski olimpijski odbor ima po pitanju apsorpcije EU fondova vezanih za razvoj sporta. I drugo pitanje koje me zanima vezano je za vaš stav da li je službeni stav Hrvatskog olimpijskog odbora i vaše osobno mišljenje o tome, dakle pitanje stjecanja hrvatskog državljanstva od strane određenih inozemnih sportaša koji trenutno igraju za hrvatske klubove.

Mi sad imamo sad već deveti i deseti u tijeku programa vezanih za europske fondove zajedno sa našim kako bih rekao partnerima. Negdje smo došli do nivoa 20 milijuna kuna u svim tim projektima. Inače pomažemo lokalnim zajednicama u definiranju, napravili smo jednu knjigu koja definira samo europske projekte na lokalnom nivou vezane za sport. I s tog naslova pomažemo lokalnim zajednicama da prepoznaju i one što mogu, na što mogu aplicirati da im pomognemo u tome. To ćemo raditi i dalje, ali iskreno govoreći nemamo mi baš takve kapacitete. Mi jesmo sretni zbog toga što imamo europski ured u Bruxellesu koji nam jako puno pomaže, pa imamo direktan link ili što bi rekli vezu prema EU, možemo to koristiti. U ovom drugom dijelu kao da ste bili na sjednicama našeg vijeća. Mi dajemo samo mišljenje o državljanstvima i pritom pokušavamo uvažavati ono što predlagač želi. Predlagač su uvijek Nacionalni savez. Oprečna su mišljenja. Neki ljudi misle da to ne treba raditi, neki misle da to treba ako je u interesu hrvatskog sporta. Ja mislim osobno kad ste me pitali da to treba promatrati od slučaja do slučaja, da to ne treba biti generalna praksa. Dobili smo jednu izvrsnu sportašicu u taekwondou koja će vjerojatno bit kandidatkinja za Tokio. To se događa. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine Mateša sa suradnicima. Vi ste nama u svom uvodnom izlaganju rekli šta su zadaće Olimpijskog odbora, šta vi radite itd. Ima nas nekih koji to znamo, ali spominjali ste financiranje, pa ste rekli da se financirate iz dva izvora iz igara na sreću, odnosno javnog novca i vlastitih prihoda. Ja želim samo ovdje naglasiti da ova sredstva koja dobivate iz javnog novca, iz igara na sreću čine preko 90% vašeg proračuna tako da to treba jasno ovdje reći, da ne bi ljudi koji ne znaju mislili da je to nešto pola pola ili da imate više vlastitih. Tako da u biti naša rasprava se tiče ovdje više od 90% vašega rada hajmo to tako reći. Ali oko financiranja i poslovanja i rada Olimpijskog odbora ja ću više reći u pojedinačnoj raspravi i kasnije. Nego meni je isto zazvonilo kao i kolegi Ćeliću jedna riječ koju ste rekli a to je transparentnost, a vi ste je rekli u kontekstu kako zbog puno kontrola i svega što vi imate radite transparentno. A vidite tu riječ je spomenula i Vlada RH u svom mišljenju o vašem programskom i financijskom izvješću iz 2016. godine na sjednici 7.12. odnosno prije nekoliko dana, pa je onda ovako napisano: „Uz napomenu kako Hrvatski olimpijski odbor treba uložiti dodatne organizacijske napore u cilju povećanja transparentnosti svoga rada i potpunog usklađivanja sa važećim zakonima, podzakonskim aktima i planskim dokumentima, te usklađivanja planiranih aktivnosti i javnih potreba u sportu u okvirima planirane projekcije državnog proračuna RH. Iz ovoga ispada da u Vladi baš ne misle da vi radite pretransparentno, odnosno da biste trebali raditi puno transparentnije i da bi trebali dati više napora da budete transparentniji i da radite u skladu sa zakonima.

Da objasnimo kako funkcioniraju stvari. Evo sada je došla i uvažena zastupnica koja to dobro zna. Kada dobije HOO neka sredstva ne dobije ih ovako bez veze, dakle mi moramo ponuditi svaki put programe, tada središnji državni ured može reći i uvijek kaže ovo se može financirati, ovo ne i za sve ono što se financira morate priložiti odgovarajuću dokumentaciju iz koje proizlazi da je upravo to financirano. Ono što je u ovoj odluci o kojoj vi govorite naznačeno, a to je razlika između potreba nacionalnih saveza koji su oni iskazali pri izradi našeg proračuna koje bi trebala prihvatiti naša skupština jer mi smo udruga i onoga što država misli financirati. I o tome se sklapa posebni ugovor, uvaženi zastupniče, i po tom ugovoru onda mi financiramo i trošimo samo ono što je u tom ugovoru i za to moramo dati dokumentaciju.

I zato ako hoćemo dobro hrvatskom sportu onda prije svega moramo usvojiti strategiju o razvoju sporta, međutim po meni je ključni dokument, a to je Zakon o financiranju sporta u RH. A isto tako i ova sredstva koja dolaze Olimpijskom odboru kada uzmete 100 i još nešto milijuna kuna, a koliko tisuća i desetine tisuća sportaša je praktički vezano na to, onda ćete vidjeti kako su to mala sredstva. Međutim, mi smo takvi, kada se osvoji medalja onda svi volimo skakat, slikat sve itd., međutim kada govorimo o sportu onda ako nam to za dnevnopolitičke potrebe treba onda govorimo vrlo ružno, međutim čak i taj nogomet o kojem se toliko ružno govori, pa gledajte oni su već godinama prisutni na svjetskoj sceni na svim najvećim natjecanjima, odlazak na svjetsko prvenstvo donest će nekoliko desetaka milijuna eura, donest će nekoliko sjajnih transfera za naše nogometaše i to je isto postiglo rezultat. Pa nije to ništa opalo s neba, sve je posljedica određenog … koji funkcionira na ovakav ili onakav način. Sada svi znamo prigovarati košarkašima koji su u takvoj situaciji kakvoj jesu, međutim postavlja se pitanje da li sportska inspekcija treba naganjati određene dužnosnike jel treba regulirati da određeni hrvatski klubovi nastupaju u nekakvim ligama za koju temeljem Zakona o sportu nemaju suglasnost nacionalnih saveza.

Ne. Otvorit ću onda raspravu. Prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Saša Đujić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Mateša sa suradnicima još jednom vas pozdravljam, kolegice i kolege.

To nije vaša krivnja, ali to treba spomenuti zbog nekih drugih stvari.

A kako vidim iz mišljenja Vlade RH koja predlaže da se ne prihvate odnosno samo da se prime na znanje izvješća za 2014. i 2015. godinu, to znači da ih nećemo prihvatiti, vrlo vjerojatno jel budući da vladajuća većina će izglasat ono što Vlada predlaže, već predlažu samo prihvaćanje izvješća za 2016. godinu, to vam znači da de facto Hrvatski sabor neće prihvatiti i neće pozitivnim ocijeniti izvješća o radu zadnje četiri godine u kontinuitetu HOO-a.

Znači prije četiri godine se upozoravalo na određen propuste i određene nedostatke i šta se dogodilo? Ništa, nastavilo se i dalje, nastavilo se po starom, nastavilo se raditi kako se radilo i nikome ništa. Znači šta ja želim spomenut, želim spomenut ono što je Vlada napisala u svom mišljenju, a tiče se Sportske televizije. Znači Sportska televizija s današnjim danom ima 80 milijuna kuna gubitaka, ima 4 kredita u vrijednosti u iznosu o to vam sve lijepo piše u mišljenju Vlade znači u iznosu od 52 milijuna kuna, to su kratkoročne obaveze prema bankama i dobavljačima, a jamstva za te kredite i jamstva za poslovanje Sportske televizije dao je HOO. I čak Vlada u svom mišljenju o vašem radu navodi da ukoliko bi došlo do naplate tih jamstava i tih garancija, ja ću to pročitat, citirat ću Vladu da ne bi nešto krivo rekao.

S tim u vezi Hrvatski olimpijski odbor navodi da će društvo HO TV d.o.o. ostvariti točku pokrića poslovanja što ukazuje na daljnju obavezu praćenja ostvarenja plana financijskog i operativnog restrukturiranja. Odnosno, Vlada je vas tražila, upozorila vas je da, i to isto piše gore, mislim mogu sve citirati da vi sa svojim jamstvima praktički ugrožavate funkcioniranje cijelog hrvatskog sporta na nacionalnoj razini. Jer ako dođe do naplate Hrvatski olimpijski odbor kao jamac morati će pokriti te dugove. A ti dugovi su danas 80 milijuna kuna, ako uzmemo to da je vaš godišnji proračun oko 100 milijuna kuna od koga je 90% strogo namjenska sredstva i ne mogu se trošiti na Sportsku televiziju znači da biste vi morali dati gotovo sva svoja sredstva za pokrivanje gubitaka Sportske televizije a to praktički ugrožava funkcioniranje cijelog hrvatskog sporta. E sada, šta vi odgovarate na to? Vi odgovarate dosegnuti ćemo točku pokrića, raditi ćemo bolje, raditi ćemo pozitivno a ovdje imamo kumulirane gubitke od 2011. do 2016. godine u iznosu od 80 milijuna. Znači 5 godina rada Sportske televizije unazad pokazuje u biti tu ne da nema točke pokrića nego idete u minuse iz godine u godinu. I čim vam se spomene Sportska televizija vi govorite mi ju financiramo vlastitim sredstvima i mi na to imamo pravo. A i Vlada vam je napisala da nigdje nikada u ni jednom trenutku niste naveli koja su to vlastita sredstva kojima financirate Sportsku televiziju, u kolikom iznosu i kako ćete to namiriti. E sada, morali biste 20 godina koristiti vlastita sredstva da pokrijete te gubitke. Ja sada neću ulaziti u te detalje, znači oko Sportske televizije. I to je, treba jasno reći, jedan propali projekt koji ja više ne znam nakon 5 godina iz kojeg razloga ga vi gurate i tako čvrsto stojite iza njega, umjesto da kažete, to sam vam rekao još prije 3 godine, ok, probali smo, ne ide, nismo uspjeli i odustanite od toga. Na ovaj način samo ugrožavate hrvatski sport i njegovu budućnost. Zbog tvrdoglavosti? Mislim ja ne vidim zbog čega. Onda ste rekli prije 4 godine sa Sportska televizija ne radi dobro jer ju kritiziramo mi iz SDP-a. Pa evo 3 godine nije bilo rasprave u Saboru, 3 godine niste čuli nikoga da vas spominje pa opet 3 godine ide gubitak. Kako? [[Upadica: Objasniti ću vam.]] Ok, jedva čekam da mi to objasnite. Također ste u svom uvodnom izlaganju spomenuli da sredstva koja dobijete iz Hrvatske lutrije ne dijelite vi kako hoćete nego u skladu sa programima i recimo ja to znam i to je tako i to je stvarno istina. E sad, na sve te programe koje vi financirate iz javnog novca Ministarstvo odnosno danas Ured za sport mora dati suglasnost, to ste lijepo rekli u svom uvodu. E sada kada pričamo o 2016. godini vi ste napravili rebalans za sredstva bez suglasnosti ministarstva, po informacijama koje ja imam, vi me ispravite ako nije, ako ja krivo govorim iako ste po zakonu iz 2015. to bili obavezni, odnosno vi ste promijenili potrebe sporta na svojoj skupštini bez da ste prethodno od toga dobili suglasnost ministarstva. To je de facto protuzakonit rad. I to je ono na što upozorava i Vlada u svom mišljenju. Znači ja ću još jednom pročitati, znači Vlada skreće pozornost da morate učiniti dodatne napore da bi vaš rad bio transparentniji i u skladu sa zakonskim procedurama. A znate što je još apsurdnije od cijelog tog vašeg rada i svega toga što tu piše? Najapsurdnije je da Vlada vama kaže gospodo, ne gospodarite dobro javnim novcem, financirate Sportsku televiziju koju ne biste smjeli financirati, radite netransparentno, radite protivno odredbama određenih zakona ali mi vam zbog toga dajemo pozitivno mišljenje. E to je sada kritika Vladi, kako Vlada može dati pozitivno mišljenje na nešto što sama piše da nije u skladu sa zakonima. Ako argument recimo govori, vaše očitovanje koje kaže, evo biti ćemo bolji ubuduće, majke mi evo neću više. I onda kada mi vidimo da vi koji ste krovna udruga radite na takav način a uz sav taj način rada imamo vrhunske sportske rezultate, ima doprinosa vašeg tu velikog da se mi ne lažemo, znači to treba otvoreno reći ali možete misliti koliko bi ti rezultati bili bolji da se recimo 80 milijuna kuna Sportske televizije uloži u naše sportaše umjesto u vjetar.

Ali ona osvoji tamo medalju, onda se vi prvi slikate s njom i tu radite dočeke po Zagrebu jer je to onda super a da nije imala kolegicu koja joj je uskočila ne bi imala prilike uopće dobiti tu medalju. I koliko god pojedini kolege iz HDZ-a govorili da imamo super rezultate, imamo ih i na to trebamo biti ponosni ali sustav ne funkcionira, sport je u krizi, sport je ugrožen. A pogotovo evo, i tu su kolege prije mene se dotaknule nogometa, moram i ja spomenuti nogomet. To što se u Hrvatskom nogometnom savezu dešava, u filijali HDZ-a, to je katastrofa. Dakle vi danas imate veću šansu postati papa nego predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. I tamo ima više kandidata nego u Hrvatskom nogometnom savezu. I oni donesu statut i sami krše svoj statut. Znači u njihovom statutu piše da se izborna skupština mora održati najmanje 3, sazvati najmanje 3 mjeseca prije održavanja a onda je oni sazovu mjesec dana prije. I onda vam to funkcionira na način da, ne znam, jedan od kandidata Dario Šimić dođe u Šibenik predstavljati svoj program i tamo se muči, ubija i predstavlja ga a onda program drugog kandidata Davora Šukera predstavi kolega Kulušić, nekadašnji dugogodišnji predsjednik HDZ-a Šibensko-kninske županije i onda čelnici izađu i kažu a evo Šukerov program je bolji, znate on će nam dati 100 000 eura pa ćemo mi njemu dati podršku.

Interesantno je kako ovih 70% građana misli da ova Vlada radi loše ali to je zato što je HNS filijala HDZ-a i to treba ovdje otvoreno reći, Davor Šuker će opet biti predsjednik jer se oni biraju sami između sebe ali treba o tome govoriti, treba na to upozoravati jer se nogomet ne igra radi Davora Šukera, nogometnih saveza županijskih i HNS-a nego radi gledatelja koji su više rezignirani, više uopće ne žele dolazit na stadion, evo. To je to, a onda dodamo još poslovanje ovdje koje vidimo, financijsko kakvo je i sad ovi mali sportaši koji se muče i trude i nemaju opreme ni sredstava za šta raditi, vide da vi rasipate 80 milijuna kuna na Sportsku televiziju i na takve propale projekte. Kakva je to njima motivacija za rad? Kako da rade? Klub SDP-a neće podržati ovo izvješće, kao ni prethodnih godina jer smatramo da poslovanje nije dobro i jednostavno žao nam je što vi ove naše kritike ne doživljavate kao upozorenje na neke propuste i da pokušate popraviti rad, ali vi zadnje 3, 4 godine evo, imali ste mir, imali ste vjetra, imali ste zraka, pa niste napravili ništa. Imamo više replika na vaše izlaganje, prva je poštovanog zastupnika Branimira Bunjca, izvolite.

Naime, ja ne znam, možda vi znate za neki slučaj da i neki drugi Olimpijski odbor ima svoju televiziju i tu vidimo ustvari jednu presliku modela gospodarskog koji u Hrvatskoj egzistira a koji bismo mogli, štetnog modela naravno, radno nazvati model Agrokora. Znači nekakva, idemo reći organizacija, koja ima određeni politički utjecaj i društveni utjecaj, kreće u zaduživanje sa nekakvim projektima vrlo sumnjivima kao što je ova Sportska televizija koju ste vi rekli i onda dođe u situaciju da 80% prihoda već predstavlja zaduženje. I što će se doista dogoditi jednoga dana kad se hrvatska Sportska televizija ugasi, tko će onda plaćati te troškove?

Znači, dugovi postoje.

Znate u čemu je razlika između Agrokora i ovog slučaja? Kakva god situacija u Agrokoru i je, Agrokor je bio privatna kompanija, a ovo su javna sredstva.

Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Hvala lijepa. Gospodine Đujiću, u vašoj raspravi ste spomenuli jedan koncept koji nažalost u Hrvatskoj je na djelu a to je da je HDZ zapojasao sportske organizacije od '90.-ih na dalje, ovaj najznačajniji gleda me tu Anka Mrak-Taritaš, koja je bila dužnosnica u jednoj takvoj neko vrijeme, ali ta gospođa Anka nije baš toliko atraktivna, tu nema toliko slasti, tu nema toliko slasti kao što ima primjerice u nogometnom savezu, u košarkaškom savezu, u Olimpijskom odboru itd.

I tako možeš dovijeka. Znači imaš i sukno i krojiš kako ti se kroji i na kraju te ti ljudi isti biraju a toliko je to demokratski postavljeno da ukoliko ne dobiješ potporu većine one kojima ti subvencioniraš njihove aktivnosti, ne možeš se ni kandidirati. Znači to je sustav koji nam nudi HDZ i koji se grčevito održava svih ovih 20 godina. Pa čak ni premijer Plenković to nije uspio, evo on je rekao javno i toliko o autoritetu gospodina Plenkovića koji je javno rekao da to treba mijenjati a palac dolje su mu pokazali trećerazredni, ne mislim po ljudskim kvalitetama, nego po stranačkim rangiranim ljudima u HDZ-u su rekli ma nema veze šta kaže predsjednik HDZ-a, mi ćemo odraditi kako smo to radili i do sada i izabrat ćemo onoga kojeg mi lokalni HDZ-ovci želimo izabrati.

Kolega Maras, vi ste rekli, kako je HDZ zapojasao hrvatski sport još od početka '90.-tih. Osim onih kako ste rekli kolegici Mrak Taritaš, bez toliko strasti. Oni su zapojasali, ono gdje ima novaca. Jer, gdje su novci, tamo je HDZ. A ovdje gdje treba raditi, tamo, onda se nađe malo prostora za ovakve ko kolegica Mrak Taritaš, oni mogu raditi, a oni di su novci tamo smo mi. Evo, to je to. Odgovor. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Marijana Kustića. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Đujiću, slušao sam vašu raspravu pozorno i mogu se u nekim dijelovima i s vama složiti. Možda se ne bi bio javio za repliku, evo da niste, prozvali Hrvatski nogometni savez. I ja sam jedan od članova tamo i prvi sam se javio za riječ i rekao sam javno da sam za promijene u Hrvatskom nogometnom savezu. I dalje ću se sigurno boriti da se promijene dese. Ovo sad ubacivanje, da li su to zaposlili ljudi iz HDZ-a ili slično. Pa sami se demantirate da to nije istina. Da nam se prebacuje da se politika miješa u taj dio. Evo, ja sam se sam povukao iz te kandidature, upravo da netko ne prebacuje da se politika miješa u to. Zamrznuo sam svoj statut. A ovo govoriti, da li treba 90 dana za sazivanje izborne skupštine, nije istina. Ja bi volio da malo bolje pročitate statut di piše da se skupština saziva 30 dana prije. Ukoliko se izvanredna skupština sa potpisima županijskih saveza ili članova skupštine, traže od predsjednika nogometnog saveza, on mora odgovoriti u roku od 30 dana, a krajnji rok sazivanje je 90. Ovdje je sve čisto. Ovdje je predsjednik nogometnog saveza sazvao skupštinu i rok je 30 dana. Ne da ga ja branim, ja sam ga i javno napao s te strane. Ali, hoću reći, nemojte stalno ubacivati HDZ da štiti nešto ili premjer Plenković jer to nije tako. I morate napomenuti da tamo ima i dobrih stvari. Nitko neće da kaže da je reprezentacija Hrvatske od 14 natjecanja bila na 12 velikih. To se malo reprezentacija može po Europi podići s tim rezultatima. Jer ovdje di gledamo, ne znam, proračun Olimpijskog odbora je 130, 138 milijuna kuna. Nogometnog saveza je 210 milijuna kuna.

Ja bi molio da se držimo teme programskog i financijskog izvješća Hrvatskog olimpijskog odbora, premda je medijima atraktivna tema i tema je vezana uz sport i Hrvatski nogometni savez.

Djelomično se slažem s vama. Naravno nogomet je dio sporta i spada u širem smislu, pod Olimpijski odbor, ali sasvim sigurno ove stvari koje su se sada raspravljale, nemaju nikakve veze sa izvješćem Olimpijskog odbora. Pa mislim da nije prekršen izravno poslovnik, ali bi molio da se svi držimo ipak teme, u granicama teme. Hvala gospodine potpredsjedniče. Vi ste jedan od rijetkih HDZ-ovaca uz premjera Plenkovića, koji je rekao da u hrvatskom nogometu stvari ne valjaju. Ali, ko što vaši kolege njega ne šljive, 5, 9, tako nažalost ne šljive ni vas 5 9 jer bi vas poslušali. Meni je drago da ste vi jedan od prvih koji vidite da tamo trebaju promijene u nogometnom savezu. I ne možete mi reći da to nema veze s HDZ-om, kad 11 od 17 članova izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza su HDZ, neki su se i povukli. Gospodin Davor Šuker, ako mene sjećanje ne vara je bio zastupnik u gradskoj skupštini Grada Zagreba, ispred koje stranke? Ispred HDZ-a. Može dobiti nekakvu medalju tamo. Tako, da to su sve, ono to su unutar frakcijske borbe u HDZ-u. Meni je žao što ste vi ovaj puta ostali u manjini, jer da su vas slušale kolege, i da se tamo stvarno dogode promjene i da se malo provjetri kako je rekao predsjednik Vlade, onda bi možda rezultati naše reprezentacije, isto bili bolji, koji su i ovako fantastični.

Ali, ja bi molio sve sljedeće diskutante, da ne raspravlja o stanju u hrvatskom nogometu, koliko god to bilo silno atraktivno za medije i koliko god se oni očekivali da će ih citirati medije, ali tema je malo ipak drugačija. Jest nogomet dio sporta, jest nogomet dio HOO-a ali ga on ne financira. Prema tome financijski odnosi, upravljački odnosi, nemaju veze s ovim izvješćem. Evo, nastojati ću se držati, u okvirima teme i predsjednik, uvaženi kolega Đujiću i predsjednik, Hrvatskog olimpijskog odbora je rekao da su nastojanja bila i u razgovorima Ministarstva obrazovanja, znanosti i kroz Središnji ured za sport, da se povećaju sredstva koja su namijenjena razvoja sporta u RH.

Ali ne vidimo onu cijelu strukturu koja stoji ispod tih najuspješnijih i tu zapravo treba uložiti značajne napore. Ako imamo problema kao što ste vi rekli u nabavci koplja za najdarovitije, najbolje a kako je tek onda sa onima najniže. Vi ste bili nogometni sudac, znate sigurno kako funkcioniraju i sport na lokalnim razinama. Sve pada na leđa lokalne, zapravo jedinice lokalne samouprave i često puta ovisi o tome koliko jedinica lokalne samouprave ima sredstava da financira taj hajmo reći matični sport, masovni sport kroz gradnju sportskih dvorana, kroz uređenje nogometnih igrališta, drugih. Kad kažem nogomet ne možemo izbjeći temu jer na malim općinama, selima uglavnom je to nogomet kao bazični sport. Vidimo da ovdje gdje djevojke ili žene od 68 sportaša, 19 mislim da su žene koje su bile na Olimpijskim igrama. Možda je i to razlog zašto i manji postotak ženskog spola u masovnom sportu. Kolega Žagar, pa nije Strategija razvoja sporta u domeni Hrvatskog olimpijskog odbora primarno. Znači, oni nisu odgovorni za to i evo to stvarno treba tu spomenuti. Gospodin Mateša je u više navrata apelirao da to treba usvojiti, čak je i u Saboru nama govorio u prijašnjim izvještajima, da ne ispada da ga samo kritiziram. Treba reći stvari koje su pozitivne. Ali treba glasnije i mi drugi, ne samo očekivat od Olimpijskog odbora, nego i od nas zastupnika i od drugih svih aktera javnog života i svih onih koji se dotiču sa sportom treba očekivat da jače i žešće traže i Strategiju razvoja sporta i više sredstava za naše sportaše i recimo tu je jedan problem koji je otvorio evo upravo gospodin Mateša za. Mi imamo jedno cijelo polje igara na sreću koje nije uopće pokriveno zakonski, a to su ove igre na on line preko interneta kladionice itd. Znači trebamo zajedno svi napravit napore da reguliramo zakonski na primjer te probleme. I zato ja ovdje malo nastupim kritički, jer ako shvatimo na vrijeme neke stvari koje nisu dobre, onda nam budućnost neće biti ugrožena. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora.

Kad govorimo o Izvješću Hrvatskog olimpijskog, onda sigurno da je tu tema nogometa, pa ću nogomet samo spomenuti tako. No međutim, mi trebamo vidjeti suštinu problema u hrvatskom sportu. I ja neću govorit o nekim drugim sportovima, ali govorit ću o jedrenju. Mi smo zaista sa ove Olimpijade došli ponosni, svi smo jako ponosni kad naši olimpijci nastupaju, pa je bez obzira na kojem su mjestu, a kad osvoje zlato i srebro itekako. Ali znate šta vam je činjenica? Činjenica je sljedeća. Da se njima nešto desilo, da su se prehladili, da su imali temperaturu, da je ne daj bože netko imao zanokticu na malom prstu na nozi nije bilo rezervne posade. I to je činjenica u hrvatskom sportu. Mi s jedne strane imamo vrhunski sport i zaista tu nam je sve zajedno oči uprte, znamo se veseliti, a s druge strane je problem baze. I o tome između ostalog treba raspravljati. Trebalo bi raspravljati otprilike na način da se iz proračuna jedinica lokalne samouprave financira taj bazični sport a da nešto što je profesionalni sport se financira drugačije.

Ono što ja, ja sam na određeni način stvarno u sukobu interesa kad govorim o Hrvatskom olimpijskom iz jednostavnog razloga što previše sam tu involvirana u to sve zajedno. Ali ako sam jedna od onih zašto je interesantno zato što sam bila predsjednica Hrvatskog jedriličarskog saveza gdje je zapravo neuobičajeno da je žena, a osim toga sam pobijedila Hanžekovića što je bilo još interesantnije.

Zove se Nenad Bugarin koji na žalost jedri u Splitu da, zato što u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji nije imao uvjete za napredak, za razvoj da ide dalje. Treba možda zakonski regulirati u budućnosti da jedinice moraju određeni postotak odvajati za određene sportove, ali ne na način kako sada ide recimo evo ja imam sad za koji dan proračun, raspravu o proračunu moga grada. Mi dajemo nekakvih milijun kuna za sport, ali dajemo milijun kuna za sport, a onda će se raditi oni natječaji koji se rade kako se rade i onda će, ja vam već sad mogu reći. Nogomet će dobit nogometni klub 550 000, košarkaški 80 000, rukomet 50 i ostali po 20, 10. I to je to, to se tako rasporedi.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani gosti. Danas je pred nama su tri izvješća Hrvatskog olimpijskog odbora i u biti bi ovo trebala biti jedna od ležernijih tema, jer govorimo o nečemu što je prepoznato kao jedna od najboljih ljudskih aktivnosti i djelatnosti uopće. Mogli bismo reći skoro pa idealna. Naime, sport. Sport je dobar za zdravstveno stanje, za nesmetani tjelesni razvoj, za masovno udruživanje, za poticanje izvrsnosti, za skrb o osobama s posebnim potrebama i invaliditetom i što je najvažnije od svega donosi veliku profitabilnost. Neki govore da je već danas u svijetu sport biznis broj dva, odmah iza nafte i plina. Doista u sportu se vrte ogromni novci. Između ostaloga sport pomaže i u očuvanju zdravlja ljudi na način da se mogu postići značajne uštede u tom segmentu. Recimo samo tri puta tjedno bavljenje sportom smanjuje za 50% rizika od kardiovaskularnih bolesti, a također zdravi ljudi, ljudi koji su u dobroj kondiciji puno više doprinose gospodarstvu nego ljudi koji to nisu. Između ostaloga sport potiče borbu protiv ovisnosti, protiv nasilja, protiv siromaštva, štiti dostojanstvo čovjeka i promiče mirotvorstvo. Posebnost je sporta ta da se vrednovanje koriste isti kriteriji u cijelom svijetu pa je usporedba postignuća vrlo jednostavna. Sukladno olimpijskoj povelji sport bi trebao biti autonoman, ali bi radi ostvarenja svoje misije morao surađivati sa državom. Ono čega se sport posebno mora čuvati, a što se nažalost kod nas kao što vidimo i kao što ćemo vidjeti se ne čuva je dakle su zloporabe, a te zloporabe se najčešće prepoznaju kao korupcija, pranje novca, utaja poreza, drugi oblici kriminala i korištenje dopinga. Između ostaloga Međunarodni olimpijski odbor zabranjuje politiku i komercijalnu zloporabu sporta, ali nažalost mi u Hrvatskoj ne samo da imamo politizaciju sporta nego imamo privatizaciju sporta, političku privatizaciju i to od jedne jedine stranke konkretno HDZ-a i upravo loše stanje u sportu, loše stanje pokazuje svu štetnu narav utjecaja te stranke na sve strukture društva općenito. Pogledamo samo vrh HOO-a ljude koji su ovdje došli govoriti o hrvatskom sportu imamo ovdje živog i zdravog hrvatskoga premijera i HDZ-a od 1997. do 2000. godine koji je sudjelovao u pretvorbi i privatizaciji, za koju je Državna revizija navela nekoliko primjera iz toga vremena da je privatizacija bila nezakonita npr. imamo slučaj Konstruktora. Da li je tko zbog toga odgovarao? Pogledajmo tko se nalazi dalje u

Zašto se ti političari i kojekakvi novopečeni tajkuni skorojevići u sam sport? Ne zbog nekih ideala, tu su radi ideala oni ljudi koji se doslovce sportom i sami bave kao i njihove obitelji nego idu zato kao što je neko spomenuo jer se tu vrti novac. Kako se uopće sport financira?

Sedam godina se zakon nije provodi, hrvatski spor oštećen je za jedno 200 milijuna kuna, kome i zašto je taj novac otišao, do danas nismo saznali. Međutim iznenada 2004. kada predsjednik postaje gospodin Mateša odjednom zakon funkcionira, sada je sve uredu, novac stiže uredno više nema problema, politički je stvar riješena, ali u tom trenutku počinju se dešavati drugi problemi, a taj je naime da se novac počinje trošiti na stvari koje nemaju veze sa sportom. Pa imamo slučaj da se povećava broj zaposlenika, iznenada se uvode vanjski suradnici, kupuje se vozni park i pokreće se Sportska televizija na koncu konca za koju smo čuli da je u velikim dubiozama, a navodno se trebala samo financirati. Od 2012. godine više se iz proračuna ne doznačuju sredstva za sport tako da je financiranje sporta iz proračuna sa nekih 0,2% palo na 0,7 do 0,9 promila što znači da je sport izgubio više od 60% proračunskih sredstava koje je prije dobivao.

Mi dakle jednom vaterpolistu svjetskom prvaku dali smo nagradu 45 tisuća kuna, što konkretno znači da godišnja plaća jednog načelnika općine ili možemo reći jednoga župana malo boljega je bila dodijeljena cijeloj vaterpolo reprezentaciji koja je postigla najbolji rezultat na svijetu. Eto, znači vrhunski rezultat financirali smo toliko koliko financiramo godišnje jednog malo boljeg uhljeba u državnoj upravi. Također imali smo slučajeve da sportaše financiraju njihove obitelji i to ne jedna. poznati su slučajevi da se pojedini sportaš naziva obiteljskim projektom među kojima je naravno najpoznatija trenutna državna tajnica Janica Kostelić, da mnogi drugi nisu mogli čak kupiti niti opremu, da si nisu mogli kupiti najosnovnije stvari a kamoli ići na natjecanja. Da je jedna Sara Kolak morala trenirati u Celju, da joj je koplje kupila Sandra Perković, njezina kolegica, da je ista ta Sandra Perković financirana na način da ju je jedna stranka stavila u Sabor pa je primala plaću saborske zastupnice. Imali su slučajeve da je najbolji trasaš na svijetu Josip Glasnović podnio molbu ili tražio barem da ga se zaposli u gradskoj čistoći. Imali smo slučajeve da je Jakov Fak svjetski prvak u biatlonu u Sloveniji skupljao boce i prodavao ih da bi mogao financirati svoje natjecanje, znači čovjek je skupljao boce, svjetski prvak. Imamo situaciju sa košarkaškom reprezentacijom, pa sjetite se vremena Dražena Petrovića, sjetite se uspjeha koji je imala hrvatska reprezentacija, danas su Slovenci i Srbija treća ekipa Srbije, mi smo im kanta za napucavanje. Mi imamo to da hrvatski reprezentativci ne žele igrati za hrvatsku reprezentaciju, zamislite tu sramotu. Tko je za to odgovoran ako ne hrvatski olimpijski odbor kao krovna organizacija. Spominjao sam već da hrvatski olimpijski odbor ne donosi ključne dokumente odnosno donosi ih sa ogromnim zaostatkom kao što je recimo famozna Strategija o razvoju hrvatskoga sporta. A da između ostaloga bi Hrvatski olimpijski odbor treba poticati izgradnju sportskih objekata a vidimo da sportskih objekata u Hrvatskoj uglavnom nema a nema ih čak ni u školama a kamoli za građane. Pa tako imamo situaciju da se u Europi 70% građana bavi tjelesnim aktivnostima i sportom a u Hrvatskoj samo 20 odnosno 3,5 puta manje. Ovdje je netko spominjao, mislim gospodin Šuker da bi jedan od ključnih zakona koji bi trebalo donijeti bio Zakon o financiranju sporta i tu se slažemo dakle da je onaj zakon iz '97. godine ostao na snazi sport bi danas imao 300 milijuna kuna na raspolaganju a ne ovih stotinjak koje ima ali u međuvremenu se dogodio dakle preokret na način da su i Zakon o sportskim igrama, igrama na sreću i nagradnim igrama ispale nagradne igre, znači nagradne igre više nisu način na koji se financira sport tako da je sport u gubitku zajedno sa smanjenjem ovih proračunskih sredstva za koje smo sada čuli. Naravno mogli bismo reći i to će vjerojatno netko iz HDZ-a reći mi ćemo povlačiti europska sredstva, to smo slušali često tijekom predstavlja rada Vlade i pojedinih ministara ali vidjeli smo da ta sredstva ne dolaze. Također marketinška komisija Hrvatskog odbora ne ispunjava svoju zadaću jer uprihođuje samo 4 do 5 milijuna kuna godišnje što je daleko premalo i sramotno. Šteta je da je '90.-tih godina jedan jedini čovjek koji je bio u toj komisiji sam povlači 10 do 12 milijuna kuna a danas 4 ljudi ne uspijeva povući čak niti 5. Također veliki problem u Hrvatskom olimpijskom odboru predstavlja sudjelovanje žena, žena je vrlo malo posebno u ovom izvršnom vijeću HOO-a i s te strane bi trebalo dakle povećati njihovu kvotu, odnosno kvotu odrediti zakonom. Također smo imali probleme da su pojedini sportaši po završetku svoje karijere imali strahovite financijske i životne probleme jer se nisu mogli odmah preorijentirati na tržište rada a HOO nije imao rješenje kako da tim ljudima pomognu pa su mnogi od njih praktički postali beskućnici i gladni. Također bilo bi dobro da se o sportu općenito rasprava jednom godišnje u Saboru a ne kao što sada imamo slučaj da sada raspravljamo o izvješću 2014. godine i doista se postavlja pitanje kome i zašto, tko se i zašto boji raspravljati o sportu. Ne mogu na kraju bez obzira na to što to nekima ide na živce ne spomenuti nogomet jer upravo je sada u tijeku glasanje za novoga hrvatskoga predsjednika.

I to je dakle jedan izbor koji se svodi na unutar stranački obračun. Znači imamo po jednoj strani osobu koja ne znam organizira borbe Staford pasa, protiv osobe koja je veliki štovatelj lika i djela Ante Pavelića, koji kao volonter prima 55 tisuća plaće, ponavljam kao volonter, koji kupuje vijećnike po Hrvatskoj i uopće se toga ne srami, koji sklapa ugovore sa pojedinim zaposlenicima kao što je izbornih reprezentacije koji su krajnje suspektni, koji sakriva svoje financijske izvještaje, koji ne zna objasniti gdje je nestalo 14 milijuna kuna za nogometni kamp. I što je najbitnije od svega tu jasno vidimo da čak ni premijer iz HDZ-a, znači koji je direktno nadređen tim istim vijećnicima, tim istim članovima ne može, nema snage razriješiti tu situaciju što znači da je Hrvatski nogometni savez postao jači od hrvatske Vlade. To je ona situacija kakvu imate u nekim američkim filmovima gdje pojedine nezakonite grupacije društva kontroliraju same političare. Pri tome ne treba spomenuti da u nogometu imamo i druge katastrofalne posljedice poput nasilja, nereda, huliganstva, ksenofobije, rasizma, šovinističkog izražavanja osjećaja, namještaja utakmica. Prisjetimo se samo onih 7 golova na Maksimiru a slučajno je baš 7 golova trebalo biti postignuto. Da u hrvatskom nogometu prema svjedočenjima samih nogometnih djelatnika vladaju narkomani koji imaju krajnje prostački rječnik, koji fizički napadaju na suce, da su mnogi osuđeni, da mnogi sada čekaju suđenje, da su to neke navodne hrvatine i branitelji koji pjevaju najgore one cajke koje postoje, plešu na te cajke, na one srpske, one turbo folk, da psuju kao najgori kočijaši da je to nešto nezamislivo uopće slušati, da potpisuju robovske ugovore sa igračima, čak i sa djecom, čak i sa kadetima. Znači jedno nezamislivo stanje za koje gospodin Mateša da on nema rješenje, pa kako bi ga on imao ako ga nema sam hrvatski premijer? Toliko za sada. Na izlaganje kolege Branimira Bunjca imamo dvije replike, prva replika je od kolege Saša Đujića, izvolite.

Ja ću iskoristiti ovu priliku da vama repliciram, nadam se da će mi gospodin Mateša kasnije odgovoriti jer smo u više navrata tražili ako možemo dobiti podatak koliko iznose plaće u HOO-u, pogotovo od tajnika pa dalje jer prema informacijama koje ja imam, 39% proračuna odlazi na plaće i na materijalne troškove. E sad, možda ja imam krive podatke ali volio bi znat zato postavljam pitanje. Nemojte se smijat kolega Čop, to je legitimno pitanje na koje niste dali odgovor 5 godina. Po nekakvim informacijama koje su se provlačile i po novinama, vi imate plaću ili ste imali plaću veću od hrvatskog Predsjednika. Uvaženi zastupniče Đujić, zanimljivo je vaše pitanje o plaćama, ali mene recimo zanima kako mogu u hrvatskom sportu obavljati dužnost djelatnici koji su optuženi sa pravomoćnom optužnicom da su jedan jedini klub oštetili za 116 milijuna kuna, da je ta ista uprava oštetila državni proračun za 12 milijuna kuna? Kako je moguće da se stotine milijuna kuna izvlače na nekakve off shore račune preko Švicarske, preko Austrije itd., a Zagreb nema čak niti pošteni stadion? Pa kako je to moguće? Glavni grad države nema pošteni stadion a netko ima 100 milijuna kuna koji je zaposlen u sportu neke uprave itd., na off shore račun. Kupuju se jahte i slave se rođendani sa Predsjednicom države.

Pa mi čitamo o sportu u udžbenicima, enciklopedijama, čitamo o idealu, o nekakvim porukama koje sport treba slati, a šta mi vidimo s druge strane? Jedna svjetska prvakinja si ne može kupiti koplje, drugi svjetski prvak skuplja boce i prodaje, a netko pokrade stotine milijuna kuna. Stotine milijuna iz sporta.

To bi trebali desetine ljudi završiti u zatvoru i jednostavno krenuti ispočetka jer ovo je čisti kriminal, ja ne znam kako bi to drugačije nazvao.

Pa nisam mogao da ne repliciram kolegi Bunjcu, on je izgleda pročitao sve što se moglo naći na žutim stranicama, crnim kronikama i bilo gdje da bi govorio o hrvatskom sportu. U hrvatskom sportu situacija sigurno nije blistava ali rezultati koje postižu hrvatski sportaši su jako, jako dobri. Isto tako, velika većina ljudi koja radi u hrvatskom sportu počev od malih sportova pa do nogometa su časni i pošteni ljudi koji se trude, koriste svoje slobodno vrijeme, odvojeni su od obitelji da bi pomagali, da bi trenirali mlade ljude, da bi činili dobro. Ovdje je navedeno i brdo, moram reći gluposti i neistina koje neću uopće komentirati, spominjati HDZ pa onda Marijana Hanžekovića, ne znam kakve veze ima gospodin s nama, ja vjerujem da on u tom savezu sigurno nije radi novca u sanjkaškom savezu nego radi toga da pomogne. A ima takvih ljudi jako puno koji to čine iz dobre duše i iz svoje vjere i daju svoj novac u sport da bi se pomoglo ovim sredstvima koja sigurno nisu dostatna. I ja se zalažem apsolutno da se izdvoji više sredstava za financiranje sporta u Hrvatskoj, slažem se s vama da je sramota za grad Zagreb a i uopće za hrvatsku državu u kakvom su nam stanju infrastrukturni objekti, poglavito u nogometu. Znači nekakav stadion u zagrebu, Maksimir ili druga lokacija ali isto tako i uređenje Poljuda i Splitu i još nekih stadiona. Ali ovo sve što ste vi danas ovdje izgovorili u svojem obraćanju jednostavno ne odgovara istini i ja to moram reći a vidim da bi nakraju i hapsili.

Ja sam se za ovu raspravu spremio razgovarajući sa vrhunskom stručnjacima, sa profesorima Kineziološkog fakulteta, sa ljudima čak koji su predsjednici pojedinih nacionalnih saveza, spremao sam se nekoliko dana isključivo uz literaturu, isključivo uz razgovore a ako dopustite i sam sa se bavio sportom i sudjelovao u donošenju odluka na nacionalnoj razini. Ono što vi želite reći, to je istina da postoje svijetli primjeri ustvari tih ljudi koji postižu rezultate, koji su vrlo skromni u svojim zahtjevima i koji na koncu konca, pridonose ugledu RH na sportskom polju. Ali vi niste taj koji se ima pravo kititi njihovim uspjesima, vi se želite naravno kititi tuđim perjem ali vi niste taj koji to ima pravo jer vi ste na vlasti i vidimo što radite. I ovo stanje u nogometu, tamo su vaši vijećnici, nisu vijećnici Živoga zida niti su vijećnici SDP-a. pa pogledajte koliko je njih osuđeno, pogledajte koliko njih se trenutno sada sudi. Ja sam samo ovdje došao da detektiram stanje, koje je dakle, očito. Mislim da vam i ankete pokazuju da 90% hrvatskih građana traže promjene u sportu, a osobito u nogometu, 90%

Hvala gospodine potpredsjedniče.

Nažalost, nakon toga se ništa neće dogoditi. Mi ćemo o ovome raspraviti, izvješće će biti primljeno na znanje, a problemi će ostati. Ali, pošto znamo da je sport bitan dio hrvatskog nacionalnog identiteta, ima veliki društveni značaj za RH, Olimpijski odbor, u velikom dijelu utječu na razvoj sporta. Smatramo da je ova rasprava bitna i želimo zauzeti svoj stav. 3 bitna pitanja, bi kroz ovu raspravu istaknuo, prvo je zbog čega nema jasnih kriterija za dodjelu sredstava koje Olimpijski odbor ima zakonsku obvezu uvesti temeljem nalaza revizije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Drugo, zbog čega sportski savezi nemaju potpunu autonomiju, već se sredstva dodjeljuju prema vlastitom nahođenju, bez da se uopće pitaju u programima. I treće i možda najvažnije pitanje, što je sa Sportskom televizijom? A s druge strane najtrofejniji hrvatski olimpijski sport atletika, tj. Hrvatski atletski savez, 3,6 milijuna kuna.

A tu su još i predstavnici 21 županijske zajednice sportova. Ako, vas ovaj sustav, bar imalo podsjeća na Hrvatski nogometni savez, niste pogriješili. Ključno je pitanje kroz ova izvješća, zašto nitko nije odgovarao za loš, nažalost projekt Sportske televizije, koje hrvatski sport košta milijune kuna. Ideja, Sportske televizije od 2011. g. bila je promovirati hrvatski sport, naročito u medijima slabije zastupljenih sportova i manje atraktivnih sportova i ta ideja čak i nije loša. Međutim, od te ideje Sportska televizija je postala veliki financijski uteg hrvatskom sportu. Već 2013. na naplatu dolaze prvi krediti koja Sportska televizija nije mogla vraćati. Dugovi su se gomilali, a novinari i zaposlenici, počeli su drastično rezati im se plaće.

Kao jedinica olimpijska televizija na svijetu, možemo slobodno zaključiti, da je Sportska televizija podbacila. I umjesto promotora sporta, postala trošak, koji ugrožava financiranje hrvatskog sporta.

Tako da je Olimpijski odbor, ovu televiziju stavlja na vrlo visoko 4 mjesto, platnog spiska krovne sportske organizacije. Kad tome dodamo i preko 13 milijuna kuna, koliko je Olimpijski odbor uložio beskamatno u temeljni kapital Sportske televizije, postalo je jasno koliko je ova televizija košta hrvatski sport. I sve to se događa u trenucima, kad npr. braća Sinković treniraju posuđenom čamcu, jer im Olimpijski odbor nije mogao osigurati vlastiti, dok se ne kvalificiraju za Rio, a Damir Martin, na vrijeme nije dobio opremu za trening. Iz svega toga Most nezavisnih lista, neće podržati ova izvješća. I smatramo da je izvješće Vlade, da se izvješće prima na znanje, još jedno pranje ruku i bježanje odgovornosti za hrvatski sport. Hvala. Hvala lijepo predsjedavajući. Uvaženi gosti, kolege saborski zastupnici, kolegice. Pa, evo, kad govorimo o sportu, sport je nešto što je najbitnije, poglavito što se tiče zdravlja same nacije, naše mladosti, rekreativaca i očekujemo da se o tome raspravlja iz godinu u godinu, međutim, mi tek sada raspravljamo o izvješću od 2014. ipak se radi o Olimpijskom odboru, o nekom tijelu, koje bi trebalo sustavno donositi strategiju, poglavito za područja i u koja treba ulagati da se može baviti sportom. Netko tko je 15-tak godina na vrhu jedne institucije, gdje su pa čak i brojni infrastrukturni objekti, koje su građene kao brojne arene i dvorane za rukometni sport, u biti one su grobnice hrvatskoga sporta. Sve je to teklo za vrijeme vaših mandata, jer znamo da većina RH, djeca nemaju doslovno mogućnosti, ne baviti se sportom, nego nemaju doticaja sa normalnim infrastrukturom, normalnim uvjetima. Pa brojni gradovi i općine, lokalne samouprave nemaju uvjete za djecu, nemaju doslovno dvorane gdje imamo parket osnovno sredstvo da mogu djeca se baviti sportom, gdje nije omogućeno razvoj sporta. Ja znam, vi ćete se pozivati na lokalnu samoupravu. Ali činjenica je odakle se voda zamuti, odatle se triba izbistriti. Ja ne znam jeste se vi ikad udostojili pa obić te krajeve Lika, Gorski kotar, Ravni kotar, Dalmatinska zagora, pa sad čak i Slavonija? Uložili ste u nešto što tada ste tribali to pomenuti da ulaganje u tolike dvorane, toliki novac i dalje košta milijardu kuna Hrvatsku državu. Međutim, nije imao nitko hrabrosti kazati velikom vođi Sanaderu. Ali to je napravljeno na štetu djece. To je slično kao i sportska televizija. Spominjemo sportsku televiziju i zaista ona dovodi u pitanje sam rad Olimpijskog odbora. Da gospodine Mateša, dok braća Sinković i ostali kupuju sebi opremu, vi ste ulagali u svoj projekt, u svoju promociju. Smijte se! Mi smo saborski zastupnici, a vi ste dužni odgovoriti. Nakon tri godine ste došli ovdje da odgovorite ovome tijelu kojega je narod izabrao. Mi smo smiješni vama, da mi smo smiješni.

Ili sve ovo što su kolege zastupnici kazali zaista je krivo, ali je činjenica da teren drukčije govori.

Jednostavno naravno da se možete smijati, naravno da kontrolirate čak i svoju televiziju ste imali di ste kontrolirali kroz sport. Ali je žalosno dokle ste doveli ovaj sport.

Dodjeljujete kako vama pane na pamet. Nemate nikakav strategiju, promicanja nekakvog sporta osim šta samoinicijativno naši sportaši kroz svoje obitelji, kroz žrtvu njihovu i njihovih obitelji roditelji doslovno podižu kredite da bi omogućili svojoj djeci da se bave sportom. Predsjednik Olimpijskog odbora. A to vam je pod ovim svjetlima prečesto ste, izađite malo na teren, obiđite lokalne samouprave, razgovarajte lokalnim samoupravama pa ćete vidjeti stanje sporta. Vaše je osnovno, onaj koji se bavi sportom ne samo čekati kako će roditelji ulagati u svoju djecu, podizati kredite, dovoditi u egzistencijalni problem svoje obitelji, svoju obitelj da bi svom djetetu omogućilo da se bavi sportom. Ali kad ostvari rezultat naravno onda je ono slikanje na aerodromu, dočeki, cvijeće, smiješak, skupe limuzine. Sve cvjeta. Hrvatska država mora omogućiti svakome djetetu, a poglavito Olimpijski odbor je onaj koji mora biti najglasniji, Olimpijski odbor najglasniji. Omogućiti da se može baviti sportom, a ne kroz vrhunske rezultate naših sportaša koji stvarno su najveći promotori Hrvatske, gdje ih Olimpijski odbor otpiše, opet ponavljam Atletski savez je primjer ponašanja prema našim sportašima i sportašicama koje ostvaruju iznenađujuće vrhunske rezultate. Žalosno je da ste ulagali u samo promociju, u Sportsku televiziju dok djeci koja se razvijaju i naši sportaši koji trebaju ići na Olimpijske odbore sami su sebi kupovali opremu. I vidimo da je Sportska televizija promašen projekt i očekujemo na sve upite saborskih zastupnika odgovore a ne smiješak. Ja znam da je vas zakonski okvir koje su vam omogućile političke elite čuva, da ste nesmjenjivi. Znam da je to sve smiješno, ali zbog djece, zbog sportaša, zbog vrlo bitne grane, a to je sport koji promiče Hrvatsku u zahvalnost našim sportašima mi saborski zastupnici ćemo inzistirati da govorite činjenicu i istinu. I na kraju ću vam još jednom kazati odakle se voda zamutila, odatle se triba izbistriti i vrijeme je da podnesete na račune za sve loše što ste učinili za hrvatski šport. Hvala zastupniku Miri Bulju. Na izlaganje zastupnika Marka Sladoljeva imamo jednu repliku, a to je replika od zastupnika Saše Đujića.

To piše u ovom izvještaju.

Ali u budućnosti nad Olimpijskim odborom je mač da im padne 80 milijuna. A što duže budu tvrdoglavi i vukli to, to će biti sve veće i veće. I ako to budu gurali još dalje, to će im biti cjelogodišnji proračun.

Polako, polako svi ste to dobili gospodo, znači ovako „iz prethodno navedenog proizlazi kako su obaveze HOO TV-a potencijalne obaveze HOO-a što u nadolazećem razdoblju može predstavljati realan problem cjelokupnom financiranju javnih potreba u sportu državne razine koji provodi HOO zbog potencijalne blokade računa i aktiviranja danih jamstava“ I to piše Vlada u svom mišljenju za 2016. godinu, potpisuje Andrej Plenković, vi klimajte koliko god hoćete gospodine Čop to vam tu piše.

Pa poštovani gospodine zastupniče, ja sam čak u raspravi istaknuo da ta ideja Sportske televizije u samom začetku nije bila tako loša promocija sportova koji nisu tako atraktivni koje treba promovirati, ali kada se vidjelo da ide u loše smjeru mislim da je trebalo stati, a jednostavno je tako bilo. Dakle dugovi se gomilaju, novinarima nisu isplaćivali plaće i to je trebalo stati i onda smo imali u 2015. situaciju gdje je najtrofejniji olimpijski sport, to je atletika, dobila manje novaca od Sportske televizije. Taj podatak me šokirao i evo gospodin Veštić koji je predsjednik tog Atletskog saveza stalno to ističe, to je inače savez koji povlači dosta novaca iz europskih novaca i to, ali evo sada ću reći iskreno na neki način ga se kažnjava jer je bio protukandidat gospodinu Mateši i to isto treba javno tako reći. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče HOO-a, uvažene kolegice i kolege.

Ako pogledamo da su hrvatske olimpijke i olimpijci s pet zlata, tri srebra i dvije bronce učinili da Olimpijske igre u Riu budu najuspješnije u povijesti hrvatskog sporta i u tom svjetlu gledamo programsko i financijsko izvješće za 2016. godinu koje se velikim dijelom referira i na to razdoblje, onda s te strane možemo biti zadovoljni. U izvješću se isto tako navodi da je u 2016. godini da su hrvatski sportaši na 582 velika svjetska i europska natjecanja osvojili 204 medalje što je vrlo impozantna brojka. Vrhunski rezultati su dokaz konkurentnosti hrvatskog sporta, ali i učinkovitog modela praćenja i potpore rada sportaša i struke koja prati razvoj sportaša od najranije dobi. U toj olimpijskoj godini HOO je proslavio 25 godina svoga djelovanja, naravno da će oporbeni saborski zastupnici onoga trenutka kada je Vlada RH dala pozitivno mišljenje malo više kritički se osvrtat na ovo izvješće i potrebno je gledati koje su mogućnosti daljnjeg unapređenja hrvatskoga sporta, ali mislim da opet treba održati neku razinu i ne kao što je kolega Felak rekao na razini žute štampe komentirati ovo izvješće nego argumentirano raspravljati kako sa postojećim financijskim resursima učiniti da hrvatski sport bude razvijeniji, prepoznatljiviji i s boljim rezultatima. U 2016. godini po prvi put od hrvatske neovisnosti oformljen je samostalni ured, Središnji državni ured za sport kojem je na čelu proslavljena hrvatska olimpijka, alpska skijašica Janica Kostelić od koje očekujemo nove zakonske prijedloge vezane za sport i isto tako novu nacionalnu strategiju odnosno nacionalni program sporta jer se na stranicama Središnjeg državnog ureda za sport može vidjeti kako je u tijeku izrada za osmogodišnje razdoblje kako je to planirano od 2018.-2026., pa se onda nadamo da neće više biti onaj period 11 suhih godina kao što je to spomenuo gospodin Mateša. Hrvatski sport se dugi niz godina razvijao po konceptu nacionalne promidžbe, a na lokalnim razinama se često radilo o promidžbama gradova, županija ili šire regija. Tako je u svemu tome nastala ideja o prioritetu nekoliko sportova gdje je nogomet logično na prvome mjestu. Postoji više modela financiranja sporta, u zadnje vrijeme se često spominjao mađarski model, češki model, danski model, mislim da treba razmišljati i sa strane Državnog ureda za sport i sa strane HOO-a koji bi bio model najoptimalniji u RH. I s te strane ono što je kolega Šuker rekao, mislim da je itekako bitno razmišljati o donošenju novog zakona o financiranju sporta u RH jer svatko onaj tko je iole uključen u sport u RH zna kako je u ovome trenutku teško doći do sponzora, čak i oni ljudi koji bi možda financirali koji su u takvoj mogućnosti gospodarstvenici zbog negativne atmosfere koja se razvila prvenstveno oko nogometa, ali koja se onda prelijeva i na sve ostale sportove ta jedna negativna atmosfera, itekako otežava funkcioniranje i profesionalnih športova i svih ostalih amaterski sportova. U prvom planu su iskakala pitanja, razvoja održavanja profesionalnih pogona to je najčešće bilo i jest oslonjeno na državni i gradski proračun, što puno puta i nije najsretnije rješenje. Jer, bez obzira o kojoj političkoj opciji se radilo, ti političari, osobito u predizborno vrijeme, znaju upotrebljavati sportske klubove, za osvajanje nekakvih političkih poena. To je s jedne strane, s druge strane je došlo do sve manje rasprava, argumentiranih rasprava u javnosti, o obveznim športskim programima u sustavu obrazovanja. Dakle, bilo da se radilo o školama, bilo o sveučilištima, odgoj mladih športaša i stručnih kadrova, kao i športske infrastrukture. Kao zastupnik u gradskoj skupštini Grada Zagreba, ovdje ću spomenuti, dakle, osvrnuti ću se na situaciju u Zagrebu. Dakle, imamo derutne nogometne stadione u Maksimirskoj i Kranečevićevoj. Večeras Medvešćak igra s Mađarima, vjerojatno će gospodin Mateša biti, ako uspijemo završiti, na utakmici, jer ga često tamo vidim. To su problemi s kojima se suočava hrvatski šport i definitivno treba razgovarati i o športskoj infrastrukturi. Kao što treba razrovati dakle, o sportu od predškolske, školske do sveučilišne razine. Športsku djelatnost provode športski klubovi i savezi različitih razina.

Dakle, djecu školske dobi, donaciju, sponzorstva. To je sve nedostatno za šport kakav očekujemo. I opet dolazimo do toga kad se god radi o nekakvim ambicioznijim projektima, onda su oni izravno ili neizravno vezani uz političku, odnosno, proračunsku podršku. Iako je Zakonu o športu propisano što su javne potrebe u športu na državnoj, a što javne potrebe u športu na lokalnoj razini, u praksi još uvijek ostaje otvorena pitanja, nekih nadležnosti, između središnje države i lokalnih jedinica. Odnosno između krovnih športskih udruga i lokalnih športskih zajednica.

Ja većinu svog slobodnog vremena koristim za praćenje ili prakticiranje športa. Praćenje više, prakticiranje manje. I drago mi je kad mogu na Sportskoj televiziji pogledati Grant pri juddo, koje ne mogu vidjeti nigdje drugdje, na nikakvim drugim komercijalnim televizijskim sportskim programima.

Izvolite. Kolega Čeliču, vi ste sad iznosili stav HDZ-a koji je u biti identičan mišljenju Vlade i sad me zanima i vaše osobno mišljenje. U ovom izvješću, u mišljenju Vlade, koja je dala na programsko izvješće za 2016., 2014. i 2015. neću uopće spominjati, nema niti jedne jedine pozitivne stvari. Znači oni navode problem Sportske televizije, dugova Sportske televizije i da tu u budućnosti iz toga proizlazi mogućnost ugrožavanja svih problema, financiranja cjelokupnog sporta u RH. Da su za na to upozorili Olimpijski odbor, da su im oni rekli, ne u budućnosti će to početi poslovati drugačije. Onda govore, da su rashodi za programe prethodnih godina, realizirani u iznosu od 4 milijuna kuna, od toga iz državnog proračuna za 3 milijuna i 300, što je 101% u odnosu na plan koji je financiran iz državnog proračuna i podmiren prenesenim prihodima iz 2015.g. I da navedena programska skupina nije bila sastavni dio odobrenog programa javnih potreba u sportu, koje je provodio HOO u 2016. već se pojavljuje samo u dostavljenim izvješćima, što praktički znači da nisu radili sukladno zakonima. To piše u mišljenju Vlade RH.

To znači da do sada nisu radili na taj način. Ista stvar, opet ću ponoviti, Vlada opet govori da Olimpijski odbor treba uložiti dodatne organizacijske napore u cilju povećanja transparentnosti svoga rada i potpunog usklađivanja sa zakonima što znači da do sada ne rade baš potpuno u skladu sa zakonima. I sad Vlada nakon toga kaže usvojite to izvješće i vi ste sad ovdje rekli stav HDZ-a je da, to ćemo usvojit, a ja u ovom mišljenju Vlade ne vidim niti jednu jedinu pozitivnu stvar. Poštovani kolega Đujić, vi ste iskusniji političar od mene pa dobro znate kada se pišu velika izvješća, obično je to izvješće alibi da bi se objasnilo koliko se puno radilo a zapravo se malo radilo.

Gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Mateša. Kolega Čeliću, recite mi, ja ovdje slušam stalno o tome da članovi moje stranke, HDZ-a, vode sve saveze, nogometni savez, ovaj, onaj savez, pa recite čisto da pojasnite meni a i čitavoj javnosti, da li je članovima drugih stranaka zabranjeno sudjelovati u radu bilokojeg sportskog saveza nogometnog, rukometnog, košarkaškog ili bilokojeg drugog? Jer vjerujem da bi to ljudi voljeli čuti, ovako ispada da se sve dirigira iz nekakve centrale HDZ-ove i da se na taj način postavljaju ljudi. A vrlo dobro znamo kako funkcioniraju savezi, mislim da je gospodin Mateša naveo da postoje 72 nacionalna saveza iz 23 sportske zajednice i ako se ja ne varam, ljudi u čelništva tih saveza i sportskih zajednica se biraju na maksimalno demokratski način, znači da svaki onaj i najmanji klub ima svojeg predstavnika u nekakvoj skupštini i odatle iz te baze se kreće dalje izbor do evo recimo Olimpijskog odbora ili bilokojeg nacionalnog saveza.

Gospodin Mateša je rekao o čemu brine Olimpijski odbor, mislim da bi o tome prije svega trebalo govoriti o preko 200 medalja koje su osvojene u protekloj na europskim i svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama i svjetskoj ligi i mislim da je to ono pozitivno. Ima problema koje treba rješavat, jedan od njih je i ta famozna Sportska televizija, sigurno da ima ljudi koji mogu o tome puno više reći ali kao što ste sami rekli, lijepo je neki put vidjeti neki manje atraktivan sport koji se može pogledati na toj Sportskoj televiziji a inače ga nikad ne bismo mogli vidjeti. Poštovani kolega Felak, činjenica jest da mnogo aktivnih članova HDZ-a jesu aktivni i u športskim savezima, ali ovdje nije spomenuto pa ipak korektnosti radi, mnoštvo istaknutih članova i HNS-a je obnašalo funkcije predsjednika sportskih saveza gospođa Morana Paliković Gruden, gospodin Radimir Čačić, gospođa Anka Mrak-Taritaš, gospodin Srećko Ferenčak, možda je to razlog zašto smo se sada dogovorili za koaliciju. Pa ja preporučam na lokalnoj razini ima aktivnih SDP-ovaca koji su predsjednici nogometnih klubova i tako, pa možda da krenu prema nacionalnoj razini ako budu i predsjednici na nacionalnoj razini možda se dogodi i koalicija između HDZ-a i SDP-a, ništa nije nemoguće.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega, rekli ste da je oporba protiv samo zato što je oporba i što je mišljenje Vlade pozitivno na ovo izvješće. Mi jesmo oporba i naravno da nam je u interesu da hrvatski sport i hrvatski sportaši budu uspješni i čestitam svim sportašima i svim savezima čiji su sportaši osvajali medalje i imali dobre rezultate na natjecanjima. Međutim, ono zašto smo protiv i što propitujemo je, imamo pravo propitivati, kako se troši taj javni novac a i sami ste rekli da ga je malo, da je teško doći do sponzora a ovo iz nacionalnih izvora, iz proračuna što se izdvaja za sport, s pravom imamo pitati gdje se troši i nije ispravno kao što ste i vi rekli da jedni imaju visoke plaće, da putuju diljem svijeta, da imaju velike materijalne troškove a s druge strane vam prokišnjava dvorana, a ono odakle hrvatski sport crpi rezultate, a to su matični klubovi, pojedinci, volonteri koji financiraju taj sport gdje nastaju te naše hrvatske zvijezde, za njih obično novca nema, toga ste i vi svjesni. E to je ono što mi tražimo da se promijeni u hrvatskom sportu i nemojte braniti nebranjivo kad je riječ o hrvatskom nogometu i HNS-u, skupština koja je sazvana na način da je izborna skupština već prošla iako je ona tek 22.-og jer može biti samo jedan kandidat i on je već pobijedio. Pogotovo nije moralno da su delegati na toj izbornoj skupštini ljudi za koje se povezuje optužnice, krivične prijave i ostalo. Njima nije mjesto u sportu i nogometu. Kad to promijenimo onda ćemo vratiti povjerenje i onih malih klubovima i ovih volontera da budu još aktivniji, imat ćemo još više uspješnih sportaša. Poštovani gospodine Vlaović, vrlo kratko, slažem se s vama, apsolutno vezano za hrvatski nogomet. Kada sam komentirao za oporbu, nadovezati ću se na ono što je kolega Đujić pitao, dakle, logično je da je Vlada RH, kojom je na čelu gospodin Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a kada ona daje pozitivno mišljenje, da onda pozicijska stranka dakle, HDZ ima u načelu isto mišljenje. Ali, naravno da treba propitivati i sa strane pozicije i opozicije, kako što racionalnije, učinkovitije, trošiti novce za razvoj hrvatskog športa, jer svi smo mi ponosni, na svaki uspjeh, bilo pojedinačno, bilo u skupnom sportu. I svima nama će biti drago da tih uspjeha bude čim više. Izvolite. Koelga Čelič, javio sam se za repliku, da s vama prokomentiram ovu situaciju oko sportske televizije. Prvo ono što bi trebalo konstatirati, da najveća tragedija Sportske televizije, bila što je krenula u kriznim godinama 2011. kad nije bilo novaca ni za one daleko eksponiranije kuće itd. Druga stvara, sama njena nakana, da se bavi promocijom, manjih sportova. Kako ćete djecu dobiti u sportske dvorane, kako ih maknuti iz kafića, kako ih maknuti od kompjutora, ako im nećete promovirati određene sportove. Pa nemaju samo djeca afinitete, za ovih par velikih sportova. Dakle, to su naprosto činjenice koje su tu. Ajmo si postaviti jedno životno pitanje. Što danas, hrvatska djeca, prosječni hrvatski građanin može vidjeti na nacionalnoj televiziji, na ove dvije komercijalne televizije i da nema ove Sportske televizije, praktički sporta ne bi bilo. I tko nema mjesečno 300, 400 kn, da plati kablovsku televiziju, taj je naprosto cijepljen da ne može gledati sport.

Ona nije ništa drugo, nego politički obračun sa gospodinom Matešom i čelnikom Olimpijskog odbora. Sportska televizija, kao instrument, a ja si sad postavljam pitanje, nakon svih ovih rasprava u proteklih 4, 5 g. je li netko bacio oko na taj kanal, je li netko hoće staviti šapu tamo, pa se baviti nečim drugima jer … [[Govornik se ne razumije.]] Sportsku televiziju. Gledajte nakon upornih napada kroz sve ove godine, meni se to pitanje nameće kao nešto logično. Jer, umjesto da pomognem, da promoviram sport, mali sport, kojeg nema nigdje na televiziji, ja uporno želim ovo uništiti i želim politički diskreditirati čelne ljude koji su naprosto prošle godine donijeli 10 medalja. Poštovani kolega Šuker, činjenica da postoji problem sa Sportskom televizijom što se tiče financiranja, ja dolazim iz grada rukometa, ali, vrlo rado pratim hokej na ledu, ragbi, koji baš nisu sportovi, koji se prate tako u RH kao možda u nekim drugim zemljama, gdje su to nacionalni športovi. Znate zašto? Zato što nema ledenih ploha. I tu je sad pitanje i Grada Zagreba, koji ima proračun godišnji 7,5 milijardi kuna.

Znamo kako je taj fenomen se dogodio proteklih 10-tak g. u Gradu Zagrebu, vezano za hokej na ledu. Dakle, da oni manje atraktivni športovi, koji nisu toliko interesantni sponzorima, da se na taj način promoviraju. Ja mislim da Športska televizija ima mjesta, ima prostora, samo evo, treba naći, nisam financijski stručnjak, pa ne znam kako bi to bilo moguće, ali kažem, od ovoga problema i od ovoga duga, ne možemo pobjeći, ali mislim da opet postoji nekakva alternativa i neko rješenje, koje će omogućiti da dugova ne bude, a da Športska televizija ide dalje. I zadnja rasprava u ime Kluba zastupnika je rasprava od kolege Stjepana Čuraja ispred Kluba zastupnika HNS-a. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Ja ću malo iskoristiti ovu priliku kao i bivši sportaš i osoba koja je na jedan posredan način i profesionalno radila, ne mogu reći u sportu, ali u jednom segmentu koji ima veze donekle sa sportom i klubovima. Prije svega bazirati ću se na izvješće za 2016. s obzirom da je također se slažem s kolegama bespredmetno govoriti o nečem što je bilo prije nekoliko godina. Dakle, to smo definitivno već nekoliko puta čuli, ali uvijek treba to reći. Naravno, da u puno sportova, imamo dojam, da se neke stvari događaju same od sebe. I da nam se uspjesi više događaju, nego što su oni, ajmo reći, rezultat jednog sustavnog programskog rada. Naravno, kad netko pokaže određene rezultate, da je tu zadatak Olimpijskog odbora i to kroz različite programe on i uspije napraviti, da prate sve te potencijale.

Kad govorimo o ekipnim sportovima, ja govorim, kod ovih pojedinačnih, bez Olimpijskih odbora, teško da bi imali i te rezultate, da onoga tko pokaže neki rezultat u mlađoj dobi da ga HOO ne prepozna kao kandidata za olimpijca i ne financira njegovo daljnje bavljenje tim sportom. A tu treba reći i biti apsolutno iskren, 90, a skoro 99% svih tih pojedinačnih ljudi rade iz ljubavi prema sportu, od njih čast izuzecima koje možemo izbrojati na prste jedne ruke ako govorimo o skijanju pa Ivici Kosteliću ili ne znam o atletici i o našoj Blanki itd., nitko od toga ne živi. To je izuzetna ljubav prema tom sportu. Naravno ja se uopće neću ovdje osvrnuti na najpopularniji sport na svijetu i mislim da on zahtjeva tu duboku raspravu i apsolutnu analizu.

Ja ne bi volio vidjeti da savezi postaju svrha sami sebi, da nažalost zbog nekadašnje neke dobre godine i nekog onako pika što bi rekli što se pokazalo određenom, da li … pojedinačnom sportu neovisno neki savezi su se proširili, ali nažalost od onda uspjeha nije bilo i to bi jedino volio jel sav taj novac mora otići onima kojima je namijenjen, prije svega mladim sportašima i ulaganje u našu budućnost u djecu. Ne moramo reći šta znači ulaganje u sport, u zdravlje naše djece, kada imamo rezultate koji su poražavajući vezano za pretilost djece i šta tu sport znači u konačnici u smanjenju troškova zdravstva, znači na jedan posredan način. Mene bi zanimalo sigurno u ovakvim izvješćima da ja vidim kako ti naši nacionalni savezi troše ova sredstva jel to je po meni jedan dio koji … ima vrlo malo, vi samo alocirate to na temelju određenih kriterija, što se dalje zbiva to je ono što mene zanima jel 4,5 milijuna kuna u Košarki savez po meni je malo, ali ja bi volio da je puno više, ali kada gledamo ostale to isto nisu mali novci, a rezultata nažalost dugo, dugo godina nema. Toliko spominjana Sportska televizija. Ja razumijem smisao popularizacije određenih sportova jel znate kako vam to ide, kada postignete neki rezultat da li na svjetskom, europskom ili olimpijadi ili nekom prvenstvu onda ovako djeca u tim najboljim godinama kada se treba odlučivati za neki sport 9 do 13 godina ako nije sport naravno ako ne govorimo o gimnastici ili nešto što treba puno ranije ili atletici onda se onako narodskim rječnikom zapale za taj sport. I odjedanput dolazite kada je rukometno prvenstvo na igralištu i vidite da ne igraju mali nogomet odjedanput neka djeca igraju rukomet po nekim svojim pravilima. To je smisao i to je trebao biti smisao te televizije.

Ja razumijem zašto je Olimpijski odbor i krenuo u to da se populariziraju ti sportovi, samo ona mora biti probati biti što prihvatljiva većem širem spektru gledatelja, naravno kroz gledanost. Mi imamo situaciju da nam javni servis nacionalna kuća gubi pravo prijenosa određenih prvenstava koja ćemo moći jedino gledati ako se plate neki skupi mjesečni ili godišnji ugovori za različite operatere, tako da kada to promatramo razumljivo je zašto možda nemamo ni ovdje neke rezultate. Ono što se tiče svrhe svakoga kada gledamo dolje, moraju biti prije svega što sam naveo djece i broj djece angažirano u pojedinom sportu, to mora biti Znači jedinice lokalne samouprave ne smiju financirati profesionalni sport, to se zna, ali najčešće upravo kod tih jedinica, gradova prije svega i općina je temelj klasifikacije pojedinih klubova uspjeh prije svega kada govorimo o nekoj prvoj ekipi koja je naki način nisu profesionalci, ali na načine koji to zakon dozvoljava vrše im se određene uplate, stipendije, školarine, hranarine itd., itd. kako se tu pojedini igrači ili igračice plaćaju ili barem dobivaju neku naknadu. Po meni odozdola moramo krenuti sa brojem djece, koji god klub angažira veći broj djece i zainteresira veći broj djece, on ima pravo na što veću financijsku naknadu od grada, od saveza svog gradskog, županijskog pa onda naravno posredno i Olimpijskog odbora koji se uključuje kada se pokažu određeni rezultati i to treba, ali više moramo raditi na sustavom da nam se ne dogodi rezultati slučajno nego da budu rezultati … produkt sustava, a ne pojedinih individualaca i zanesenjaka kao što je sada vrhunski sport. Naravno da smo mi sportska nacija jel mislim ovakve brojke imati i ovakve rezultate to apsolutno je svima jasno. Ali mi moramo imati taj sustav, taj sustav mora biti baziran. Naravno da politika treba izaći van iz sporta, ali sport je neodrživ bez politike odnosno državnog budžeta ili lokalnih zajednica. Jedan Real Madrid je prodao svoj stadion gradu jel ga nije mogao održavati.

I nekako je sport, košarka, bila puno bolja, puno kvalitetnija. Dakle, kako je sve otišlo u krizu tako je naravno tu sport dobio veliki udarac i tu moramo popularizirati. I na način kako se ovdje predložilo Zakon o financiranju sporta, apsolutno ključno, i o strategiji jer mi moramo dati te okvire, moramo znati šta su nam prioriteti oni moraju biti djeca, oni koji angažiraju djecu najviše u svom sportskom kolektivu ti moraju biti najviše praćeni, bez obzira kakvi su im rezultati profesionalnih ekipa odnosno, prvih ekipa. To će doći samo po sebi, ali ne netko tko jedna skupi za normu 15 djece, 20 onako ih malte ne s ulice povuče samo zato da bi imao određenu kategorizaciju kod svog saveza. A imamo takvih stvari. Imamo gdje je počeo sport biti sam sebi svrha odnosno više ljudi koji rade koji od sporta žive, a ne žive za sport. A tamo se rezultati postižu to smo vidjeli tamo gdje ljudi taj sport žive. Ja znam bezbroj mojih kolega koji su bili i olimpijci, i prvaci i osvajali medalje koji danas jednostavno nitko ni ne živi od tog sporta ali mu je to vele vrijedno i vele važno iskustvo u životu. Ali većina takvih 90% sportova nisu da se može profesionalno živjeti i napraviti karijera. Ali to ne znači da ih treba odbaciti dapače, treba ih stimulirat i poticat. Do ovih masovnijih i ekipnih sportova za koje svi znaju i za koje svi tako zdušno navijamo kad se bilo gdje pojave. Ali moramo znati ono što je iza toga. Moramo znati da sport se ne smije događati slučajno, da pojedinci uvijek će postojati ljudi koji će žrtvovati sve da razviju i omoguće sav potencijal svoga djeteta koji očigledno prepoznaju ga i da ga razvijaju, ali sustav ga mora, vaš zadatak apsolutno da kad se tako netko pojavi ga pratiti, ali probati napraviti takav sustav koji će takve ljude same od sebe da nema neko iza toga da stoji tko financira. Evo samo, svi se sjećamo priče i s time ću završiti, Dražena Petrovića, koji je išao na treninge prije škole, u dvoranu pa sam trenirao, pa poslije itd. I to je sve hvale vrijedno, ali ja vas pitam, pa tko može doći u dvoranu i šutirat loptu na koš? Ne može baš svatko. Dapače, nitko bez određenog programa, bez termina zakupa itd. On je imao tu sreću da je mogao i vidite šta smo dobili. A ovako ne može, ne može svatko otići. Dakle, ja sam bio direktor tvrtke koja je upravljala dvoranama i nizom sportskih objekata svih sportova što postoje u gradu Osijeku, naravno da ne može svatko ulaziti u dvoranu kako god hoće i želi, da to mora biti sustav. A pogotovo dok je bila samo jedna. Zato kažem puno toga se može i napraviti i treba, puno toga može imati benefita od sporta, to mislim da je svima jasno, ali prije svega moramo gledati taj nivo, ne govorim da je to samo pitanje Hrvatskog olimpijskog odbora, ali idemo nagrađivati one koji rade, koji okupljaju, koji se žrtvuju, a ne da imamo klubove i samo neku hiperinflaciju klubova, znate imate jedan klub pa postane velik, pa se onda posvađaju, pa razdvoje, pa sad ćemo napraviti dva kluba, pa i ja tražim termin od grada, pa i ja tražim financiranje, pa onda od ta dva nastanu tri kluba. Tako cjepkanje, cjepkanje, cjepkanje samo da bi netko mogao sebi uzimati članarine jer isto to cijelo vrijeme dok grad Olimpijski odbor, županijski, gradski savezi financiraju pojedine klubove oni isti uzimaju članarine za ono što ih se posredno plaća iz državnog novca. I u redu. Ali to mora biti podloga broj djece, moraju biti oni da idu, da pohađaju, da im se prate rezultati, rast, visina, težina, određene tehničke sposobnosti rezultati na svakih 6 mjeseci. Onda kad to napravimo kao sustav koji je ogroman od pojedinog rada, onda ćemo moći reći da smo sportska nacija i da znamo točno u svakom trenutku da vas ja ovdje pitam da imate 128 tisuća djece koja radi to i to, i koji su u toj godini napravili to. Drugih 203 tisuće da to i to rade.

Uvaženi kolega Čuraj, evo pozorno sam slušala vašu raspravu i vi ste se osvrnuli ovdje na jednu bitnu stvar, a to je broj djece u sportu. Naravno da evo čitajući ovo izvješće vidjela sam ovdje puno poticaja koji su od dječjeg vrtića pa nadalje. Evo prošle godine je oko 15 tisuća djece sudjelovalo na olimpijskoj dječjem festivalu, sportskom znači. Vidimo evo kroz niz programa i naravno da smo svi svjesni da bi trebali kriteriji biti broj djece u svim sportovima i tako bi i trebali vrednovati to. Naravno moram se osvrnuti i na sve ove medalje koje su donesene iz Ria i naravno pohvaliti. Vidim da ovdje po ovom izvješću naravno broj žena je puno manji nego broj muškaraca u sportu, trebali bi smo poticati naravno žene ne da se one ne bave toliko sportom nego vjerojatno uz sve one obveze koje one imaju to sigurno čine manje nego muškarci. No međutim, evo dolazim iz županije koja je iznjedrila jako puno sportaša počevši od onih nogometnih Manđukića, Olića, pa i do onih možda manje atraktivnih sportova. No međutim ja moram pohvaliti naše kajakaše, odnosno kajakanu klubove koje imamo u našoj Brodsko-posavskoj županiji koji u nekoliko zadnjih godina donose toliko uspješnih rezultata gdje promiču naravno i naš grad i našu županiju.

svjesna, znači u ovogodišnjem mišljenju na izvješće HOO-a je Vlada konstatirala da gubici HOO TV iznose 80 milijuna kuna, a kada gledate upravo je to negdje iznos koji se godišnje ulaže u programe odnosno čak i manji iznos 68 milijuna kuna u programe nacionalnih sportskih saveza. Znači mi smo u nekoliko godina 4, 5 godina potrošili, utrošili, ja bih rekao izgubili novac, koji nacionalni savezi dobiju ne smo u jedno nego možda i godinu i pol dana. I sada kada se postavi pitanje kakav je to sustav i zbog čega niko ne reagira, pa logično je ako ti daješ novac i transferiraš i određuješ pravila kako ćeš kome pomoći u okviru svoje organizacije, da ti ljudi očekuju novac, pa to smo vidjeli sada prije nekog dana u Nogometnom savezu gdje nakon šta je Nogometni klub Cibalia reagirao na sramotno suđenje koje se desilo u Zaprešiću gdje je oštećen klub iz Vinkovaca i rekao je određenu poruku HNS-u koju ja ovdje neću prenijeti, ali možete pretpostaviti kako je bilo stanje igrača odnosno šta su oni poručili HNS-u, sutradan je HNS reagirao da ih čudi njihova reakcija s obzirom da im je HNS isplatio unaprijed 400 tisuća kuna od TV prava. Znači oni ne komuniciraju sa njima, da li je korektno suđenje, da li je odnos u sportu takav, da li je neko dobio neadekvatnu pomoć nego im poručuju dobili ste novce unaprijed pa šta se žalite ili je to poruka sljedeći put možda kada vam bude trebalo nećete dobiti novce unaprijed. Znači to je danas situacija u našem sportu. Znači krovna organizacija, recimo u ovom slučaju Olimpijski odbor odlučuje koliko koji savez treba dobiti novaca, ti ljudi dobiju novce i onda na neki način nelogično je da propituju zbog toga šta se jednostavno boje da li će dobiti novac ili neće, nelogično je da propituju ovakve situacije koje se dešavaju u okviru Olimpijskog odbora. I bilo bi puno logičnije da država ima direktno financiranje sportskih saveza, da se znaju jasno transparentno kriteriji po kojim će se ostvarivati taj novac i da onda ljudi nemaju problema s time da li će se zamjeriti bilo kom moćniku koji sutra odlučuje, ne samo koliko će novca dobiti nego i kada će ga dobiti.

To je taj jedan ovisan odnos koji smo razvili ne samo ovdje nego i u Nogometnom savezu, pa to je sustav koji sam sebe bira. To smo vidjeli i u nekim drugim udrugama, primjerice u Gospodarskoj komori, sve je to isti model, ja biram tebe, ti biraš mene javni novac se troši, podupire i na konto toga to egzistira i funkcionira u određenom roku. Rezultati da li je to mjerljivo, recite mi, da li je mjerljivo da će Glasnović upucati u trapu zlato i da je to sada uspjeh Olimpijskog odbora jeli to zbilja rezultat rada Olimpijskog odbora to što je čovjek napravio rezultat i šta u laže od kada zna za sebe i njegova familija u taj sport?

Tu se postavlja pitanje i postavljat će se uvijek pitanje svrsishodnosti tih novaca i ne treba čuditi onda niti ljude u Olimpijskom odboru kada se ovdje postavljaju pitanja i plaća. Znači nelogično je zbilja nelogično da iz javnog izvora se isplaćuju plaće veće od premijerske, ja mislim da to moramo priznati ovdje, to je nelogično. Znači nije to samo sustav u Olimpijskom odboru, nego je to i u drugim nekim organizacijama, odnosno, ustanovama u RH, koje egzistiraju same za sebe, financiraju se pretežito iz javnog novca, a na kraju imaju ja bi rekao, povlastice i situacije, koje nisu u skladu sa društvom niti sa vremenom u kojem živimo. I zato će se ovdje postavljati uvijek takva pitanja, jer je to logično pitanje.

To je stvarno nelogično. I sa te strane ja razumijem da postoji veliki interesi i oko sporta i oko Olimpijskog odbora, ali, kada se javni novac trošili, transparentnost mora biti na 1. mjestu, a to je istaknuo i premjere Plenković, ove godine u svojem mišljenju, koji kaže da Olimpijski odbor mora napraviti dodatne organizacijske napore u cilju povećanja transparentnosti svoga rada i potpunim usklađivanja sa važećim zakonima, podzakonskim aktima i planskim dokumentima. Znači to je poruka, ne samo opozicije, to je poruka i premjera Plenkovića i ja vas molim da na taj način to shvatite, jer to je u interesu, ne samo sportaša, nego i same institucije. Znači, sa te strane, ne smijete, imati, osjećaj, da javni novac, se troši netransparentno, ne u skladu sa programima i zakonskim određenim odredbama i to se mora ispraviti. Ukoliko se to ne ispravi, svake g. će rasprava biti ovakva. I dok se u javnosti slika ne promijeni, nažalost to će biti tako. A da se vidi da nešto nije u redu, vidi se da je sav novac planiran za promociju, odlazi za Sportsku televiziju, odnosno, HOTV. Znači, s te strane sječe se dojam, da je Olimpijski odbor mogao u smislu promocije, napraviti program svake g. investirati kroz komercijalne televizije i da bi ljudi puno više gledali te male sportove, koji su se ovdje imali namjeru promovirati preko sportske televizije. Izvolite.

I sad, znate što je meni, ovoga, tu isto, kad spominjemo Sportsku televiziju, što me jako zanima me, da li bi bilo koja osoba koja se bavi recimo poduzetništvom u svojoj firmi, imala tvrtku kćer, koja gomila gubitke iz godinu u godinu i ta matična firma konstantno daje jamstva za tu tvrtku kćer i dovodi u pitanje svoje poslovanje, svoju likvidnost i općenito svoju budućnost. E to je slučaj sa Sportskom televizijom. Znači ovdje i premjer Plenković šalje poruku ovakav način, vođenja Sportske televizije i funkcioniranje od strane Olimpijskog odbora, ugrožava budućnost hrvatskog sporta i potrebe u hrvatskom sportu u budućnosti. Mi još uvijek nismo dobili odgovor konkretan, kako ćete vi gospodo iz Olimpijskog odbora napraviti da sportska televizija počne raditi bez gubitaka, evo nego bude na nuli.

Jedino što vi govorite je to financiramo iz vlastitih sredstava, to su naša sredstva i to će u budućnost i biti dobro. Pa mislim, odgovor se vjerojatno nameće i u ovoj analizi za 2016.g. znači očito Olimpijski odbor planira uvijek sredstva za programe promocije, sporta putem medija ulagati u taj projekt dok se on ne sanira. E sada, s obzirom da su dužni i Privrednoj banci još preko 30 milijuna kuna, koliko je to održivo, ovisi o dogovoru sa Privrednom bankom i vidimo da je u 2016.g. isplaćeno 3 milijuna i 600 tisuća skoro kuna.

Ono što ja mislim, je da se u biti ovdje na brzinu pokušalo pokrpati cijela priča. Netko je stao iza projekta Sportska televizije, on je bio neuspješan, on se nije po meni, smio financirati novcem Olimpijskog odbora na ovaj način. Jako puno je bilo kritika na taj račun i ovo je sad samo način da se to na neki način ispegla ali to će trajati godinama i godinama, da se vidi da tamo stvari ne funkcioniraju, se vidi po izvještaju da se prošle godine, primjerice, 6 mj. ljudima nisu plaće isplaćivale u HOTV-u. Znači to je i Porezna objavila na svojim stranicama kao poslodavci koji nisu isplatili plaće i to je dovoljan signal. Znači, tu vrlo teško ima održivosti u okviru ovakvog poslovanja i to vjerojatno neće nikada ni biti održivo, a ovo je samo način da se sanira nešto što se u nekoliko godina dugova skupila. Kolega Maras, ja bi rekao, da u našem sportu nije sve toliko crno, kao što se evo i priča i ne valja, da ima nešto tu i nešto dobro, znači da naši sportovi postižu određene rezultati, međutim, to se ne može napraviti bez određenih saveza, olimpijskih saveza ili nogometni saveza. Maloprije ste spomenuli i Cibaliju, odakle sam ja iz Vinkovaca, međutim, jedan penal ili nekakav slučaj prekršaja ne možemo staviti pod krivnju saveza. Pa nije istina. Da, ima nešto što bih i ja se složio da u sportu ne valja, pa na kraju imali ste ministra Jovanovića koji je rekao isušit močvaru, pa na kraju ostalo je što je ostalo. Neće nitko reći da je recimo Nogometni savez uložio u Gunju ne znam koliko milijuna ili u Račinovce investiro, to se šuti, to novine neće reći, neće pohvaliti. Imamo recimo u nogometu propusta gdje su mladi igrači obrtnici, gdje im određeni ljudi nisu platili ili određeni klubovi kao primjer Splita, gdje su ljudi pod ovrhama, e tu je za mene Savez kriv. Po mom razmišljanju, ja sam protiv toga da ne može netko otić. Druga stvar, imamo pravosuđe takvo kao što jeste, određeni ljudi tuže po 10 godina. Pitanje je pravosuđa nije pitanje ljudi. Prema tome, mi moramo imati jednu pravnu državu i trošenje novaca kao što i Olimpijski savez i ostali troše tu treba država ući unutra i vidjeti da li je to transparentno.

Pa rezultati ovi koje ste naveli, rezultati sa olimpijade u Riju, nisu sigurno crni. Plasman reprezentacije je u Rusiju na svjetsko prvenstvo sljedeće godine apsolutno nisu crni. Ali to ne znači da se tim savezima, tim sustavima upravlja dobro.

Da li je to rad gospodina Šukera i Mamića? Ja mislim da svi u Hrvatskoj znaju da nije. Da li je njega moguće maknuti od tamo, nekim demokratskim putem? Ja mislim da svi u Hrvatskoj znaju da nije. Znači to je nemoguće. Ja biram tebe, ti biraš mene, to je sustav tamo. Pa poruka igračima i Klubu Cibaliji je vrlo jasna, kritizirajte još jednom ne bute dobili novce do zadnjega do kad vam ne moramo isplatit.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

A Izvješće o radu Hrvatskom olimpijskog odbora je prilika da se jednom godišnje obrati pozornost malo više nego inače na temu sporta.

Pa ajmo vidjeti što se dogodilo što se tiče olimpijskog sporta u te tri godine. Dakle, imali smo jednu zimsku, jednu ljetnu, jedne zimske, jedne ljetne olimpijske igre, zatim nešto olimpijskim igara mladih, zatim razne univerzijade zimska, ljetna, bezbroj svjetskih, europskih prvenstava, svjetskih kupova i elitnih natjecanja. Naravno obzirom na broj stanovnika Hrvatska je jedna od uspješnijih sportskih nacija na svijetu, to je statistički relativno lako dokazivo. Nešto je zaslužan talent, nešto je zaslužno vjerojatno upravljanje tim talentima, ali nemoguće je ne primijetiti određenu koincidenciju. Dakle, da se 2014. godine osvajač olimpijske medalje na zimskoj olimpijadi preziva isto kao i njegova sestra danas državna tajnica koja je to osvajala godinama prije. Da se osvajač zlatne olimpijske medalje u muškom trapu u streljaštvu preziva također kao jedan drugi natjecatelj koji nije doduše osvojio olimpijsku medalju ali jeste uspješan također u toj disciplini. Odnosno, da dosta toga ovisi dakle, o nekakvom obiteljskom radu, odnosno najčešće o radu njihovih roditelja koji se tak kada dođu do nekakve razine onda dobiju nekakvu sustavu pomoć države. U kojim smo sportovima mi osvojili ovih 10 medalja u Riju? Dakle, streljaštvo, veslanje, atletika, jedrenje i vaterpolo. U veslanju i jedrenju dvije. Činjenica je da je prošla olimpijada, dakle, zahvaljujući entuzijastima s javne televizije koji su, a inače radi se o političkoj novinarki koja je pratila natjecanje u jedrenju, doživjela i malo veću popularnost. Međutim, činjenica isto tako da smo u jedrenju tradicionalno na olimpijskim igrama uvijek bili blizu medalje pa da je sada u Riu konačno došlo to da smo osvojili neke medalje. Vjerojatno vrijedi isto i za veslače, osim one jedne regate godišnje kada je svjetsko prvenstvo veslanje nam isto tako nema pretjerano puno na TV-u. atletike samo kada je svjetsko prvenstvo i olimpijske igre, dijamantna liga je već na komercijalnim televizijama. I još je ostalo od sportova vaterpolo koje se u ovom svom klupskom dijelu ponovno prati na komercijalnim televizijama, a nacionalna reprezentacija ponekad dobije mjesto na nacionalnoj televiziji. Dakle ja osobno podržavam ideju da Hrvatska ima jedan specijaliziran sportski kanal za tzv. male sportove, međutim smatram da to treba biti dio javnog servisa, dakle da ovo što je sada Sportska televizija treba HRT imati kao 5., 6. ili 12. program sasvim svejedno i da su to mjesta gdje bi ovi talentirani pojedinci iz malih sportova trebali dobiti svoj prozor prema javnosti da malo se zainteresiraju možda sponzori i da Hrvatska i u tim sportovima da i oni postanu tema svakodnevne rasprave. Hrvatska ima nekoliko medalja u taekwondou na primjer, također jako mali broj ljudi zna pravila tog sporta, a na televiziji se to opet ne može vidjeti osim samo kada su olimpijske igre. Hrvatska je imala olimpijsku medalju u biatlonu kada je od Jakova Faka, sada nastupa za Sloveniju ponovo se vratio u vrh, kada je on osvojio medalju na svjetskom prvenstvu onda su to je bilo u Koreji, pa se to saznalo ujutro ljudi su pitali jel to baš pravo svjetsko prvenstvo ili je to neko za mlađe kategorije. Hrvatska ima veliki broj talentiranih mladih ljudi koji osvajaju medalje na juniorskim prvenstvima, na kadetskim prvenstvima u raznim sportovima pitanje je dali mogu dalje napredovati jel da li ih se prati. I zbog toga držim da je potreban Hrvatskoj jedan sportski kanal te vrste, ali i dalje smatram da to treba biti na javnom servisu da se to financira iz pretplate, a ne iz sredstava koje država izdvaja za hrvatski sport i ovo što je Vlada napisala u osnovi je točno. Dakle činjenica je da ti gubici dovode u opasnost normalno daljnje funkcioniranje. Također nismo baš puno govorili o školskom sportu, mislim da tu treba staviti poseban naglasak. Postoje ove Sportske igre mladih, međutim to je opet rad skupine entuzijasta. E, onaj drugi dio moje rasprave zadnji, želio bih samo spomenuti 2015. godine donijeli smo Zakon o sportu, a ustvari je se sve svelo na raspravu o nogometu. 2014. raspravljali smo o Zakonu o udrugama, najveći dio rasprave ticalo se sportskih udruga. Na kraju imali smo i raspravu evo kolega Šuker je neposredno uključen u to o tome o primjeni Zakona o sportu u vezi sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa i tzv. depolitizacije, depolitizacije u sportu. Tada je kolegica Anka Mrak-Taritaš dala ostavku na mjesto u Jedriličarskom savezu, a kolega Šuker nije bio u Košarkaškom savezu tako da smo i tu imali različite kriterije.

Prema tome, preslika odnosa unutar stranačkih odnosa u HDZ-u na HNS najbolje dokazuje koliko su strukture u sportu zatvorene i koliko su one država u državi na koje ipak vanjski utjecaj na koji se više ne može vršiti ta vrsta vanjskog utjecaja. Dakle na izbore izlaze ne odgovaraju nikome, odgovaraju sami sebi, to što 80% javnosti želi ili više jednog kandidata koji nema šanse čak niti da bude kandidat u odnosu na drugi, to što postoje recimo u Hrvatskoj nogometnoj ligi koja se inače ne prenosi na javnoj televiziji nego također na komercijalnoj, postoje dvije ispostave istog kluba pa jedan klub u startu starta sa 12 bodova prednosti u odnosu na drugi, a to je također posebno pitanje. Međutim činjenica da ne postoji mjesto kada oni polažu račune. Oni polažu račune sami sebi i nemoguće da ih netko izvan tog sustava ugrozi i smijeni. I zbog toga naravno apsolutno smatram da bi u tom smislu trebalo doći do velikih promjena.

Naime, ovaj tjedan možemo na javnom servisu gledati svjetsko prvenstvo klubova. Danas igraju meksički i brazilski prvak čini mi se, sutra Real Madrid protiv nekoga, a Ligu prvaka i ono što je ustvari veći interes javnosti to na javnom servisu ne možemo gledati, a čini mi se da nećemo moći ni Euro 2018. godine. Hvala. Vi ste u svojoj raspravi spomenuli da se većinom kada se pričalo o izmjenama Zakona o sportu govorilo o nogometnom savezu, odnosno želji da se tamo napravi određena veća transparentnost i mogućnost izbora nego šta je to bilo do sada, ali se zaboravilo da uz broj članova skupštine se zakonom definirati i način kandidacijskog postupka jer dok je broj članova skupštine povećan sa 49 na 59 i promijenjen je sastav na način da nisu svi članovi županijskih nogometnog saveza koji su pod kontrolom apsolutnom u većini slučajeva HDZ-a, u kandidacijskom postupku je to stavljeno na volju nogometnog saveza i tamo je postupak takav da predsjednik nogometnog saveza odnosno kandidati može postati samo osoba koja dobije potporu 9 županijskih nogometnih saveza, znači maksimalan broj kandidata je 2 a nije nemoguće šta se desilo i u slučaju Davora Šukera da bude samo 1 kandidat s obzirom da ako dobiješ više potpore od 13 ili više županijskih saveza, više ti se nitko ne može protukandidirati.

Pa kada bi ja davao pravne savjete nekome tko želi, dakle činjenica je da ne može nitko postati predsjednik nogometnog saveza ako ne dobije većinu u skupštini, to je 30 i nešto glasova, čini mi se. Gospodine Šuker, jel' dobro tumačim?

Dakle, činjenica je da izmjenama zakona su klubovi, dakle nositelji kvalitete dobili jednak utjecaj u skupštini kao i predstavnici saveza. Tu su dakle, prvoligaši imaju 20 članova zajedno, a županijski nogometni savez imaju 21. Do sada je to bilo mislim puno drugačije napravljeno. Hoće li oni izabrati ovoga ili onoga, to u nekoj drugoj državi možda ne bi bilo toliko ni bitno a ovdje imaju samo jednoga, da, ali meni je zanimljivije bilo kako je tekao taj postupak kandidiranja jer i u županijskim savezima je ta mreža HDZ-a dosta dobro organizirana i oni su se upravo tako organizirali da javno daju pljusku svom predsjedniku stranke koji kaže jedno, oni naprave drugo, ali to je sad njihov problem, neka se oni oko toga raspravljaju. Ja se nadam da ću dobiti repliku na račun toga pa ćemo vidjeti. Hvala. Slijedeća replika je od kolege Šukera, izvolite. Kolega bauk, spomenuli ste izmjenu Zakona o udrugama 2014., izmjenu Zakona o sportu 2015., … [[Govornik se ne razumije.]] mogli ovo sve što danas cijeli dan pričate ste mogli regulirati. O tome ću više u svojoj pojedinačnoj raspravi. Međutim, netko kad je mijenjao zakon o sportu nije imao hrabrosti napisati jednu rečenicu a to je da dužnosnici ne mogu biti u … [[Govornik se ne razumije.]] I sad gledajte što vam se događa. Vi imate Zakon o sprečavanju sukoba interesa u članku 14. stavku 5. da dužnosnik može biti na čelu dvije udruge, za to ne smije primati naknadu, to piše u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, a u Zakonu o sportu vam se brkaju trgovačka društva i udruge. I sad gledajte, s obzirom da sam ja proživljavao što sam proživljavao, ja sam jednostavno inspekcijske nalaze tamo nekakve Bandićeve inspekcije, inspekcije iz Ministarstva sporta, podnio sam tužbu upravnom sudu. Ja sam dobio tužbu na upravnom sudu, a znate zašto? Zato što su rekli da su sportski savezi udruge i to neprofitne udruge ne trgovačka društva i prema tome, kako može netko govoriti da ne možeš biti na čelu trgovačkog društva, a on u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa čak se kaže da dužnosnik može biti u nadzornim odboru trgovačkih društava ako su ta trgovačka društva od posebnog interesa. Ja vam samo govorim da smo mi ti, o tome ću govoriti više u svojoj pojedinačnoj raspravi, koji određujemo pravila igre, nitko ih drugi ne određuje i ako ih nismo odredili, nemamo pravo danas moralno govoriti stvari koje mi nismo bili u stanju napraviti. A sjetite se kolega Bauk, kako i pod čijom inicijativom i koji zastupnik, nema ga više ovdje, je bio inicijator promjene Zakona o sporu i on se mijenjao samo zbog jednog čovjeka, samo zbog jednog čovjeka.

Da sudovi imaju zadatak provjeriti i utvrditi da li se ono što je donio Sabor da li to netko provodi ili krši. I ako krši da izreknu sankciju.

Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Kolega Bauk, evo kolega Šuker mi je većinu replike već uzeo. Ja sam htio upravo istaknuti naveli ste sad malo prije kako se bira ovaj izborni proces u Hrvatskom nogometnom savezu. Upravo taj zakon je SDP donio i po tom principu mi biramo sada i ovog predsjednika. I mi smo se i tad, ne svi, ali smo se bunili protiv toga. Jer nije normalno da jedan klub prve lige koji ima 40 registriranih igrača ili 50, ima dva glasa u Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza, a primjer jedan županijski savez ima jedan glas, a ima 150 klubova i 1200 registriranih igrača. Je li to pravilno? Normalno da nije pravilno, protiv toga smo se bunili. I pričao sam ali ja mislim da se vi toga gospodin Bauk i ne sjećate, dok ste bili ministar jer smo se često sretali u loži na Poljudu. U tim ložama gdje su govorili da sjedi mafija nogometna i sl. I vi ste tamo sjedili isto i sretali smo se i jednom zgodom smo i razgovarali ja tad nisam bio u politici nisam ni bio zastupnik. Ni gospodin Plenković se ne miješa u ove izbore, on je dao svoje mišljenje koje mi podržavamo. I ja sam prvi ajmo reći onaj iz strukture izvršnog odbora koji je progovorio i rekao da treba doći do promjene. Hoće ostat Davor Šuker, evo vidjeli smo neki dan i komentar istaknutog vatrenog Prosinečkog, koji je rekao nebitno tko će biti predsjednik Saveza ali unutar Saveza se moraju dogoditi promjene.

Sabor u pravilu donosi izborne zakone na koje se ima primjedbe ili nema primjedbi i možemo doista raspravljat da li je primjerenije da oni koji su nositelji kvalitete imaju veći utjecaj ili da baza, klubovi imaju veći utjecaj. Na kraju svaki taj iz malog kluba koji je nešto bolji završi u ovom velikom onda ode u inozemstvo, u pravilu. Prema tome, to je sad doista stvar legitimne rasprave. Jer je isto bilo pitanje dakle, da li netko tko ima 100 klubova ima tri, ovaj imao dva, je li su to pošteni omjeri?

Onda te strukture bi već došle u opasnost. Možda je to poštenije i od ovoga. Ali nema veze. Da ja sam znao isključivo na europskim utakmicama gledati Hajduka na Poljudu, to priznajem.

Znači više volim otić košarku pogledat, to je, ja sam inače nekada bio košarkaški sudac i košarka mi je nešto draži sport.

Kolega Bauk, vi ste rekli kako je Nogometni savez država u državi, a isto se može primijenit i na Olimpijski odbor. A zašto se stječe taj dojam? Pa vidite ako imate jednu udrugu koja je krovna udruga hrvatskog sporta i četiri godine za redom Hrvatski sabor ne izglasava njihovo izvještaj, programski i financijski izvještaj, dvije godine glasa protiv njega, dvije godine ga prima na znanje. I nakon toga se nikome ne dogodi ništa, onda to definitivno je država u državi. Ako predsjednik Vlade kaže da u Nogometnom savezu treba provjetravanje i treba promijeniti nešto, a u tom čelništvu tog saveza sjedi većina članova njegove stranke i nitko ga ne posluša, nego dapače, nakon toga svi daju podršku upravo onome za kojeg je premijer rekao da ga treba provjetrit onda to je država u državi. I onda ne štite, ne fermaju ni premijera, ni nikog drugog. Žalosno je da mi sa zakonima moramo propisivat uopće pravila u sportu i da moramo govorit ljudima koji vode hrvatski sport danas kako se trebaju ponašat, to je žalosno. Jer u normalnoj državi u normalnim okolnostima bi oni sami znali kako se treba ponašat, šta treba raditi, ne bi im Sabor trebao uopće propisivat. Želite li odgovor? Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora sa suradnicima. Ja iskreno govoreći nakon ove rasprave si postavljam pitanje o čemu mi raspravljamo?

I mi danas nismo uopće govorili o Hrvatskom olimpijskom odboru. Mi smo govorili o nekim nacionalnim savezima i pravimo se kao ono, gluh, slijep pored zdravih očiju, pored zdravih ušiju. Pa ajmo mi vidjeti tko određuje kako će biti organizirane te športske udruge. Jel to određuje Zakon o udrugama? Jel Zakon o sportu propisuje nekakva pravila? Jer se nakon izborne skupštine onaj koji je izabran mora registrirat u registar udruga u Državnom uredu za upravu? Mora. Jer mora donijeti statut koji moraju ovi verificirati da je u skladu sa posebnim zakonskim propisima. I ako je to tako onda smo mi ti koji određujemo pravila igre. Nije nitko drugi. I onda moramo sami sebe kritizirati. Druga je stvar govoriti o koncentraciji HDZ-ovaca. Pa gledajte, jedna nogometni … kao što je evo uzmimo kod mene u Gorici ima nogometno Središće, ima Županijski nogometni savez i ima na kraju ta Generalna skupština nogometnog saveza. Pa gledajte, iz tog kluba su delegati u nogometnom Središću. Iz županijskog saveza dolazi do nacionalnog saveza, a iz nacionalnih saveza se opet delegiraju ljudi koji dolaze na skupštinu Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, nitko ništa nije nabacao. I ako vi imate hrpu SDP-ovaca koji su aktivni u sportskim klubovima, onda njih HDZ-ovci ne mogu preglasati. Dakle, to je činjenica. Nitko drugi. Međutim, ono što ja želim reći i to je daleko bitnije, a to je da bez strategije sporta, bez jasne definicije što je amaterski, a što je profesionalni sport jer mi kod nas u prvim ligama imate bućkuriš amaterizma, poluamaterizma, profesionalnosti. Pogledajte u košarkaškoj ligi, imate jedno prave profesionalce to su Cedevita, a ovo sve drugo je tiha jeza i užas. U nogometnoj ligi isto nije puno bolje, to su činjenice. A to nas naprosto nakon strategije u sportu ponukne da moramo donijeti Zakon o financiranju sporta. Jer ako to ne donesemo mi ćemo imati sveopći kaos. Ne samo Zakon o financiranju sporta, nego i o poreznom statusu onih naknada koje dobivaju sportaši s jedne strane amateri, s druge strane profesionalci. A isto tako porezni status onih naknada od 20, 30, 50 ili 100 kuna koje dobivaju službene osobe na službenim natjecanjima. To su stvari koje mi moramo definirati. Jer ako to ne definiramo mi one silne sportske entuzijaste dovodimo u vrlo tešku situaciju. Dakle, to su dvije stvari koje mi moramo napraviti. Sljedeća stvar. Sportska infrastruktura. Jel' Hrvatski olimpijski odbor? Jesu nacionalni savezi? Tko na svojim skupštinama svake godine prilikom usvajanja proračuna donosi odluku i program zadovoljavanja zajedničkih zajednica u športu? Pa jedinice lokalne samouprave. Da li će neka sportska dvorana uz neku školu biti napravljena? Da li će Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo regionalnog razvoja pomoći jedinici lokalne samouprave je nebitno. I taj sportski infrastrukturni objekat je u principu vlasništvo osnivača te škole tj. jedinice lokalne samouprave. E sada, na nama je kako ćemo organizirati taj šport. Da li preko školskih športskih društava koji će biti jedan masovni okvir i iz toga čupati ono što je najkvalitetnije i gurati u natjecateljski oblik, to treba donijeti Strategija o sportu. Ali ne možemo reći da nemamo dovoljno sportskih dvorana. Samo nije u redu da te sportske dvorane koriste od 8, 9 sati rekreativci, a da vi po djecu morate ići u 10, 11 sati da idu s treninga. Nogometni stadioni, vi praktički nemate niti jednog kluba koji ima stadion u svom vlasništvu. Sve su u vlasništvu gradova. A bez infrastrukture nema ni sporta. Mi smo nekada ako nismo otišli – tak je Ivo – ako nismo otišli na košarkaško, nogometno igralište nismo imali nekakvog vida zabave. Dakle to su elementarne stvari kada govorimo o sportu. Jer ako nećemo riješiti ove probleme možemo se mi kolege i kolegice prepucavati da su u ovom savezu HDZ-ovci, HNS-ovci, SDP-ovci mislim da je to totalno nebitno. Imate sjajan rezultat sportskih nogometaša i imate ovakvu situaciju koja se stvara tako kako se stvara. Ali gledajte te ljude je netko izabrao. Neka se netko potrudi da promijeni drugačije, bit će drugačije. Ili recimo ja ne mogu kada govorim o sportu da se ne dotaknem svoga sporta.

Međutim govoriti o sportu na ovakav način kako mi danas ovdje govorimo, ne govoriti o tome kako da tu sportsku televiziju pretvorimo u nešto bolje jer ona je potrošila i toliko milijuna. Ili u konačnici ako netko stvarno misli da ne treba reći, ne treba. Ali koristiti se sportskom televizijom kao alatom za obračun s nekim naprosto nije dobro. Da li smo danas kritički progovorili da li ovih 100, 110, 120 milijuna koje od igara na sreću dobiva Hrvatski olimpijski odbor dovoljno da bi imali kvalitetu koju imamo? Na žalost nismo. Zato što smo negativno nastrojeni, a sport ne priznaje negativu. Sport priznaje samo pozitivu. Ako imaš pozitivne energije, ako imaš pozitivan naboj, onda imaš i sportski rezultat. A mi danas upravo se ponašamo onako kako se sport ne bi smio ponašati. I mnoge krize, mnoge stvari, pa na kraju krajeva heretički se prema Hrvatskom olimpijskom odboru odnosimo već 4, 5 godina. A kada se netko drugo izvješće ne usvoji pa se netko makne, onda je to politički pritisak. E, to je ono što nije dobro. Mi danas da smo govorili ovdje da Hrvatskom olimpijskom odboru treba naći načina da se osigura toliko sredstava da se ova Olimpijska akademija digne na neku višu razinu, nitko nije danas spomenuo što je sa Bjelolasicom. Neki su nekada živjeli od te Bjelolasice, zarađivali su na Bjelolasici. Kolegice i kolege, spominjemo rukometne dvorane. Pa gdje bi bilo Europsko prvenstvo u rukometu? Gdje bi u Splitu bio koncert nekakve muzičke zvijezde ako ne možete prodat 12, 13 tisuća karata? U Areni zagrebačkoj, ako ne možete prodat 15, 16 tisuća, tko će financirat da taj dođe ako ne možete prodat karte? E sad je bitno druga stvar, kako mi upravljamo sa tim sportskim objektima? Jer ona splitska dvorana je bila namijenjena da se tamo održavaju gospodarske, kulturne i razno razne manifestacije isto kao i u Zagrebu. Ona naprosto mora cijelu godinu živjet, jer gospodarstvo i sport žive zajedno. I s tim ću završiti. Ja sam 2007., 2008. kad su bili napadi na javna poduzeća rekao, vidjet ćete što će se dogodit kad INA, Croatia osiguranje prestanu financirat sport. Vidimo što danas imamo. Neka se HEP izmakne iz financiranja sporta INA u jednom dijelu, JANAF. Vi danas pogledajte svaku sportsku manifestaciju financira HEP. A to je samo dokaz da mi nismo riješili sustavno financiranje sporta. I ako nemate entuzijasta koji će vući određene sportske događaje, mi ih na žalost u Hrvatskoj nećemo imati. Ali zato kad se dogodi Rijo, kad se dogodi nešto drugo, kad zasja zlatna, srebrna ili brončana medalja na prsima nekog od naših sportskih junaka onda se svi volimo slikat. A to je ono što nije dobro. I ja bih volio da je ova naša rasprava danas išla u drugom smjeru, tko će biti predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora odlučit će delegati koji su kao što sam već rekao izabrali, ali naprosto u ovakvim uvjetima imati ovakve sjajne rezultate, ja mislim da naprosto ne zaslužuje ovakvu raspravu.

Kolega Šuker vi ste puno toga rekli, neke stvari se ja s vama slažem, ali na neke moram reagirat. Znači prva, vi kažete mi određujemo pravila igre i to je točno. I na žalost, mi određujemo pravila igre kad nastane problem i onda imamo problem, odredimo pravila onda nam se preklapaju zakoni jer ne donosimo to, da, da, to ne donosimo strateški. Ali ono zbog čega sam se javio je jer ste vi rekli da je postavljeno pitanje koncentracije HDZ-ovaca po sportskim udrugama i tko tu koga bira i ko kako ide. E sad, onda ste nam objasnili cijelu proceduru izbora nekih ljudi, npr. od lokalne razine iz nekog kluba, pa županijski savez pa negdje. Vi ste jako dugo u politici, puno duže od mene, ja sam bio još, i duže u sportu jer ste duplo stariji od mene, bilo bi tragedija da sam ja više od vas u sportu. A ja sam u sportu isto jako jako dugo. Vidite u mom gradu kad je HDZ došao na vlast 2005. godine, znate šta su prvo napravili? Prvo je gradonačelnik pozvao upravu nogometnog kluba i rekao sutra je on predsjednik kluba inače više nećete dobiti novce. Onda je postavio kompletne uprave svih klubova po gradu. I tako vi u HDZ-u funkcionirate, zato vas je puno tamo. Mi tako ne radimo. Znači, vi u svojim gradovima i općinama upuštate pipke u udruge, u klubove, tu vam nitko nije ravan. I onda postavite svoje članove u upravama klubova, onda oni biraju sami sebe, onda dolazimo do vrha tu di dolazimo. I onda nije ni čudo što je hrpa HDZ-ovaca negdje drugdje. I neka je ja nemam ništa protiv toga što su HDZ-ovci tamo kad bi stvari funkcionirale. Ali na žalost kolega Šuker gdje god je HDZ tamo je problem. I zbog toga mi tamo govorimo. A razlika između nas i vas je ta što mi stvarno govorimo da smo protiv politizacije sporta i za to se zalažemo maksimalno. Što vi ne bi da možete o tom po tom. Prema tome, nemojmo si prodavat fore. Međutim, raditi u jednom amaterskom klubu je silno odricanje, vremena od svoje djece, od obitelji, žicanje prijatelja daj za ovo, daj za ono. Rekao sam neki dan u Saboru pa su se neki pametnjakovići smijali, u subotu ujutro, kiša pada, magla, vi četvero tuđe djece sa svojim djetetom stavite u auto i idete na nekakvu utakmicu. To je silna odgovornost, ne daj Bože da se nešto dogodi. To je mali klub. Taj mali klub predlaže svog delegata u nekakvu izbornu skupštinu. Pa ako je taj HDZ-ovac toliko zločest i nesposoban pa neće ga valjda svi ti silni i pošteni ljudi roditelji njega predložiti, nego će predložiti nekog drugog. Ma pustite priču, svako može naći lovu. Međutim, stvar je u tome da se treba žrtvovati u sportu ništa ne dolazi ovako. Kao sportski rezultat tako i sportski funkcioner. Ništa ne dolazi, morate se žrtvovati, morate se odricati morate radit. I onaj tko je sprema na to toga ljudi biraju. Onaj tko nije spreman na to njega ljudi ne biraju. Ali gledajte imate puno ljudi, jednoga je spomenuo tu i vaš kolega Maras, koji nerezonski jurišaju na neke stvari, imali su prilike, imali su jedan objekat, mogli su čuda tamo napraviti. Ali najlakše je jurišati i mislit da gore u HOO-u se ne treba raditi ništa, dođeš dijeliš pare i ti si faca. Ali nije to baš tako, pitajte ove ljude koji su tu. Svi već imaju puno staža izuzev prvog mladog kolege, kao i ja u sportu je krvavo i teško raditi.

Sada je cijenjeni kolega Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista završno. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Evo pitao je malo prije kolega Šuker o čemu raspravljamo? Ne bih se složio u ovoj raspravi sa onima koji govore da infrastruktura sportska u Hrvatskoj građena na onaj način kako je trebala biti građena. Pa znamo da za rukometno prvenstvo svi smo mi navijali za našu reprezentaciju. Međutim je činjenica da je tada također bio Zlatko Mateša i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, da se tada zbog toga projekta koji je građen 4 dvorane milijarde, moglo je i drugačije. Pa nismo mi toliko država sposobni da sve, 2/3 Hrvatske nemaju nikakve uvjete za bavljenje sportom a da napravimo 4 dvorane koje su sada uteg hrvatskom sportu. One su sada uteg hrvatskom proračunu. Ona je uteg. Grad Split i dan danas ne zna kako se iskoprcati iz te cijele priče. Umjesto da taj novac ulažemo gospodine Šuker da onda je bilo lijepo slikati sa Ivom Sanaderom predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora, ali je činjenica da se tada izvršio najveći udar na sport i bit olimpijade olimpijskih sportova.

Činjenica da se utukao novac u ta 4 projekta. Činjenica da nisu isplative te dvorane to je činjenica i da je to kočnica razvoja jer te milijarde koje ulažemo danas kao trošak održavanja, kredita, prebijanja, tereta lokalnoj samoupravi da je to direktan udar na sport.

Bar kod uvjeta. Mi danas nemamo iste uvjete. Ne ozbiljno kolega Šuker dođite, ja ću vas odvesti u krajeve, ja ću vas odvesti u krajeve zato što govorite u biti o činjenici koje su u biti po meni ne to je smiješno. Ali je činjenica da u Hrvatskoj državi treba sve napraviti. Zato je odgovoran naravno Olimpijski odbor. Odgovorne su politike. Vi ste spomenuli infrastrukturu. Mislim ja kada vidim infrastrukturu koju imamo na određenim područjima gdje djeca jednostavno vide na televiziji dvorani sa parketom. To su talentirana djeca koja bi danas-sutra bila možda i profesionalni sportaši. Da se ravnomjerno taj novac onda rasporedio, da se pomoglo lokalnim samoupravama u Gorskom Kotaru, u Lici, u Dalmatinskoj Zagori, u Slavoniji danas bi ta djeca imala uvjete. Možda bi bili kvalitetni sportaši? Ali danas roditelji i prije roditelji su morali u to vrijeme dizati kredite, morali su dizati kredite da bi svoju djecu omogućili sportu, bavljenje sportom.

Treba reći hvala im ne zahvaljujući Olimpijskom odboru jer je činjenica, evo svi smo spominjali sportsku televiziju koja bi trebala biti potrebita. Međutim, ona je izazvala ogromne gubitke koje snosit će teret na kraju Hrvatski olimpijski odbor jer nešto jamčite, znači da ste ipak za nešto jamčili. Jug je otpisan. Hajduk je davno otpisan. Zna se unaprijed tko je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, nogometnog saveza unaprijed su definirane stvari. Nema tu demokratske procedure to je vidljivo. Vidljivo je sada u Hrvatskom nogometnom savezu, a tako je i ovdje. Ja ću vam reći iskreno svima ovdje zajedno kolege zastupnici. Što se tiče sporta što južnije to tužnije. To vam je nemoguća bila misija.

Izvolite kolega Šuker. Kolega Bulj vi da bi organizirali neko europsko ili svjetsko prvenstvo koje se održava u dvorani, morate zadovoljiti određene kriterije. Pa ako je to toliko vama nebitno zašto sada na jedanput je tolika frka hoće li biti jedna skupina u Splitu ili će se igrati u Zadru? Logična je stvar da bude u Splitu jer je tamo takva dvorana napravljena. Jedna stvar je. Vi pogledajte od 2003. do 2009. koliko je školskih športskih dvorana napravljeno, onda pričajte o nečemu. Pa na kraju krajeva sa Sinjanima i sa njihovom košarkom ja imam daleko više veze, nego što imate vi. Prema tome, nemojte prodavati floskule i fore, jer sinjanska košarka i sinjanski talent oni naprosto imaju talent i alkar će živjeti pa da se igra ne znam gdje. Ja sam sa Vrcanom i ekipom haklo tamo na onom igralištu kada smo dolazili na hodočašće Sinjskoj Gospi na onom igralištu vani gdje se igrala košarka kao što se nekada u Zagrebu igrala na Mladosti. Samo za razliku od vas ja znam povijesne činjenice i baratam sa argumentima. I možete pričati koliko god hoćete, ali ne možete reći da u Osijeku ona sportska dvorana ne treba jer ona je ujedno i školska športska dvorana u Osijeku. Pa spomenuli ste 4 dvorani. U Varaždinu je napravljena dvorana. Vidjeli ste tamo onu rupu sa onim željezom itd. Taj poslovni toranj je u principu trebao financijski održavati tu sportsku dvoranu. A ja i dalje tvrdim hvala dragom Bogu pa Split ima Arenu. Splićani mogu imati koncerte i Splićani zajedno s ostalim dijelom Hrvatske će uživati u rukometnom prvenstvu u ovoj skupini koja se u 1. mjesecu igra u Splitu.

Dvoranu radi grad na svoj teret, jednostavno svi su otpisali, digli ruke. Vi morate imati 90% dana, slušajte, 90% dana da bi dvorane bile isplative, ove velike dvorane Arena u Zagrebu i Splitu, one moraju 90 dana imati popunjenost. Da, napravili ste toliku štetu s tim projektom hrvatskom sportu da ste zabili zadnji čavao u lijes hrvatskom sportu.

Prema tome, ulaganja u sport da, u infrastrukturu da, ali nikako u megalomanske projekte kao što ste vi napravili koji su bili čavao u lijes poglavito sportaša amatera i Izvolite.

Kome pripada Željko Jerkov, kome pripada Sanda Čorak, Morana Paliković, Damir Martin, koji su oni? Drugih 14 nijedan od njih nije pripadnik HDZ-a. Ako govorite o nekim drugim nacionalnim savezima, morate shvatiti da to s nama nema veze. Mislim ili ako želite vi inzistirati na tome kao neku vrstu političke rasprave onda je to uredu, ali to s nama nema veze niti mi imamo ikakvog utjecaja na to. Jedan kolega, da nastavim dalje, nijedan član ili članica Vijeća HOO-a nikad nije primala naknadu ili primao za svoj rad u nikakvom obliku, to je zabranjeno Međunarodnom olimpijskom poveljom. Predsjednik Olimpijskog odbora nikad nije primao naknadu za svoj rad, to je zabranjeno Međunarodnim olimpijskom poveljom. Članovi nadzornog odbora ne primaju nikakvu naknadu za svoj rad, sve su to volonteri. Kolega je govorio o nekakvom trošenju na vozni park i ne znam šta sve ne. I da završim priču oko tog dijela, uvaženi kolega zastupnik je govorio o plaćama, plaće svih zaposlenih čine svega 6,63% troškova. Nema nijednog poduzeća javnog ili ne javnog u Hrvatskoj, niti jedne agencije koja je u državnom vlasništvu koja ima manji udio plaća u ukupnim rashodima. Prema tome, stvarno je to teško reći u čemu je tu problem. Druga stvar koju stvarno je teško uvjeriti očito zastupnice i zastupnike je način funkcioniranja Olimpijskog odbora kada se radi o javnim sredstvima. Pa ću ponoviti ponovo, ako ništa drugo zapisnika radi. Mi moramo dati točno naše programe da li ministarstvu ili Središnjem državnom uredu na odobrenje. Nakon što oni odobre, tada idu sredstva i da bi dobili sljedeća sredstva moramo opravdati sve ono, dati svu dokumentaciju za ono što je prethodno dano. O javnim sredstvima govorim. Dozvolite ćete da mi kao udruga možemo raspolagati sredstvima koje sami imamo, sami prikupimo, a to su kao što vidite u ovim godinama bile između 10 i 17 milijuna kuna. Sportska televizija, najomiljenija tema koju smo danas čuli. 2003. godine je HOO je prvi put sudjelovao na državnoj koncesiji, dodijeli državne koncesija za sportski program 2003., tada ju je dobio RTL. godine smo mi htjeli napraviti nešto što je jako dobro i korektno rekao kolega Bauk, treći sportski program zajedno sa HRT-om, potpisali smo ugovor.

Mi se javljamo uz potporu svih saveza, uz potporu Nacionalnog vijeća za sport, država ne kaže to ne treba, država čak vijeće boduje s najvećim brojem bodova našu ponudu i kreće se u to. Zašto? Zato jer smo predmnijevali da će se dogoditi ovo što se događa danas, o čemu ću malo više govoriti za koju sekundu ili minutu. Krenuo je taj projekt, mi smo ga financirali iz svojih izvora, nijedna jedina lipa nije bila iz javnih sredstava potrošena na taj projekt. Onda je došla jedna izjava jednog državnog dužnosnika bombastična i nakon toga prihod Sportske televizije je pao za 4 milijuna kuna, o čemu mi imamo dokumentaciju. Da li se nakon te izjave išta dogodilo? Ne. pa je onda poslata Sportska inspekcija, pa je onda Visoki upravni sud ukinuo sve što je donijela Sportska inspekcija i sve što je stavljala na teret u tom nalazu. Tu presudu, ona je javna možete je lako dobiti. I šta sad, čija je odgovornost ako ti padne prihod za 4 milijuna kuna, praktički preko noći? To se nikog ne tiče, svako može govoriti šta hoće, nema nikakve odgovornosti za javnu riječ. Mi smo htjeli održati taj projekt i za sada smo održali. Dobro je rekao kolega Bauk i kolega Šuker oko značaja toga. Vi ste spomenuli neko jedrenje, pa jedino na Sportskoj televiziji možete vidjeti jedrenje, jedino na njoj možete vidjeti džudo, taekwondo, zaboravite kada ćete to vidjeti na drugim televizijama. Ja ne znam da li ste vi toga svjesni, ostao je HRT kao nacionalna kuća, ostala je Sportska televizija kao jedini nacionalni free … dakle slobodni kanal, promjena vlasništva Nove TV, RTL je već i ranije bio u stranom vlasništvu, sada se događa ono čega smo se mi bojali da više neće biti ni nacionalne reprezentacije na nacionalnoj televiziji, da će hrvatski građani morati plaćati najmanje 250, 300 kuna mjesečno ako će željeli gledati hrvatske klubove ili nacionalne reprezentacije na televizijama. Gdje su prava na sportska događanja u kojima sudjeluju hrvatski klubovi? Ja mislim da bi to upravo vas trebalo brinuti. Gdje je pravo za rukomet, gdje je pravo za nogomet, gdje je pravo za košarku, gdje je pravo za vaterpolo? Čiji su Arena 1,2,3 i ne znam koja, čiji je Sport klub? I umjesto da netko razumno, bez politikantstva počne se s tim baviti, da hrvatski građani koji plaćaju klubove u najvećoj mjeri neće moći gledati više besplatno utakmice tih klubova na nacionalnim televizijama, to je pravo pitanje. To nikoga ne interesira. Ja sam očekivao iz ove rasprave da će neko reći, čekajte ljudi pa mi još uvijek, mi pričamo tu o 130 milijuna kuna javnog novca koji se dijeli na način kako sam opisao, a niko ne govori oko milijardu kuna koje odlaze van Hrvatske bez ikakvog poreza putem internetskog klađenja. Oprostite, neko bi u ovoj dvorani morao o tome govoriti i neko bi se morao pobrinuti da se to ne događa i da veliki dio toga dođe hrvatskom sportu, direktno.

Zašto ne govorimo o tome kakav je porezni tretman ulaganja u sport, kako su motivirane privatne i druge kompanije da ulažu u sport? Tako što za sponzorstvo moraju platiti 25% PDV-a. Mi smo predlagali godinama, to nikoga uopće ne interesira, da se za taj iznos umanjuje osnovica poreza na dobit. Očekivali smo vašu podršku, niko o tome ni riječi. A znate, radili smo mi neke analize, reći ću vam npr. jednog zagrebačkog kluba, on više plaća PDV-a i doprinosa državi nego što biva transfera od grada Zagreba. Dakle on je porezno aktivniji, on doprinosi više nego što dobiva. To su teme za ovaj Visoki dom. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Izvolite. Uvaženi gospodine Mateša. Zanima me odgovor na dva pitanja. Prvo pitanje je da li vas je sram zbog toga što je vaša stranka HDZ učinila našoj zemlji i što još uvijek čini našoj zemlji?

Ne da me sram, ja sam ponosan, jel u ono vrijeme kada vas nije bilo u ovoj dvorani u ono vrijeme kada nije bila najveća briga koliko ću povući iz europskih fondova, u ono vrijeme kada je trebalo obnoviti 100 tisuća stambenih jedinica, u ono vrijeme prvog dana moga u ovoj dvorani kada je trebalo zbrinuti 450 tisuća prognanika i izbjeglica onda sam ja ponosan na to vrijeme, vi ste došli puno kasnije.

Gospodine Mateša, vi ste u svom završnom izlaganju spominjali da oko financiranja i oko javnog novca kao da bi te dobili sredstva iz javnog novca morate pravdati do tada utrošena sredstva inače ne možete dobiti nova i to je točno. A ja ću vas podsjetiti na situaciju od prije dvije, tri godine kada vam je ministarstvo uskratilo isplatu sredstava upravo zbog toga jer ih niste trošili kako ste ih trebali trošiti, onda ste vi tužili jednog državnog dužnosnika i govorili kroz medije, radili pritisak govoreći evo ne daju nam novce, ministarstvo nam ne da novce i naši sportaši neće moći ići na olimpijadu. E tako vi radite kada ne radite transparentno i kada vam vlada uskrati sredstva onda radite medijski pritisak. A sada nama ovdje prodajte priču kao evo pa mi moramo raditi sve po zakonu. Druga stvar, pozivate se cijelo vrijeme u svojoj raspravi na zakonske propise i govorite nama za šta ste vi nadležni, za šta niste i kako je to regulirano zakonom. I sada ću ja vas pitati jednu drugu stvar, pustimo sada Sportsku televiziju i njezine gubitke od 80 milijuna kuna i što je to propali projekt i to je svima jasno osim vama. Sportska televizija nije plaćala plaće svojim radnicima u 2014. godini bila je 314 dana od 365 dana u blokadi. To je po svim zakonima ove zemlje razlog za stečaj. Sportska televizija ne plaća naknadu Odašiljačima i vezama, to krši direktno zakone i ja se pitam koja to Porezna uprava nije pokrenula stečaj nad Sportskom televizijom nad tom tvrtkom? Da li vi mislite da Sportska televizija ne mora poštivati zakone ove zemlji i tko tu koga štiti? Znači mi imamo firme koje se gase svaki dan u Hrvatskoj, obrtnike kojima za jedno malo ili veliko slovo dobiju 10 tisuća kazne, a vi ste dužni milijune kuna i Porezna uprava ne reagira i vama je to normalno? Što se tiče vašeg prvog pitanja, uvaženi zastupniče, da točno, i pokazalo se da smo mi bili upravu. To je bio tog sustava koji vi uporno branite, koji koristi institucije za obračun sa ljudima. to je to, nazovimo to pravim riječima. Ja to u svojoj političkoj karijeri nikada nisam radio, mogu tu biti mirne savjesti pred ovim Domom. Ta televizija za koju ste vi toliko zapeli, tako da već stvarno imam osjećaj da taj interes je širi od ove rasprave, možete se javiti za repliku sigurno, radi se o tome da objasnio sam vam, da je zbog određenih izjava ona tada te godine došla u velike probleme. Mi smo uložili jako puno da dođe do toga da danas smo praktički na nivou koji to omogućuje da oni normalno rade. To je 11 ljudi, 11 ljudi radi program 365 dana godišnje 24 sata dnevno. Ja sam vas pred tri godine zamolio ko čovjeka, ko političara dođite na Sportsku televiziju, vidite u živo niste htjeli nikada doć, a nemate čak ni točne podatke. Mi smo prošle godine refinancirali to u 40% diskonta tako da to uopće više nisu ti podaci o kojima vi govorite. Ja vas sada ponovo pozivam, dođite, sve ću vam pokazati. Ta televizija je imala 11 nadzora. Da je Agrokor imao 11 nadzora ne bi mu se to dogodilo što mu se dogodilo. 11 nadzora u dvije godine, jel je to tako neko htio, nekom je strašno stalo da to bude 11 nadzora. Po nijednom se ništa nije dogodilo, po nijednom se ne vodi nijedan postupak. Članak 238. gospodin Mateša omalovažava zastupnike, konkretno mene kada je rekao da misli da moje djelovanje ima neki širi lobistički interes. Gledajte, nema kolega Mateša.

Stvarno kažem po Poslovniku ne možete, nemojte se ljutiti.